Dobro jutro svima.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe drugog čitanja što znači da se amandmani se mogu se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Iz Ministarstva turizma i sporta s nama je državna tajnica gđa. Sandra Herman. Izvolite.

Evo pred nama je nacrt Konačnog prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Vrlo kratko, dakle predloženim izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, smanjuju se stope za obračun i plaćanje članarina u turističkim zajednicama za 12% čime se omogućuje daljnje smanjenje članarine kao parafiskalnog davanja za gospodarstvenike, a što je u skladu s Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020.g. kao i programom Vlade RH za razdoblje od 2020.-2024. u kojem je kao jedan od ciljeva postavljeno administrativno i porezno i parafiskalno rasterećenje gospodarstva radi daljnjeg stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja. Prilikom prvog čitanja ovog zakona raspravili smo o mnogim prijedlozima, o mnogim upitima, o mnogim eventualnim nejasnoćama i ja bih samo željela napomenuti da većina prijedloga je išla ka potpunom ukidanju turističke članarine. Moram napomenuti da se upravo tim smjerom i ide jer je od 2016. do sada turistička članarina smanjenje za 32%, ali naravno i dalje se ide prema tome. Ovim izmjenama i dopunama zakona za daljnjih 12%, ali paralelno se drugim zakonima i drugim poticajnim mehanizmima isto tako regulira smanjenje ovog parafiskalnog davanja. Bili su i neki vrlo konstruktivni prijedlozi, ja moram napomenuti da su vezani uz pravilnike koji proističu iz zakona ne u sam zakon, tako da ćemo ih prilikom izmjena i dopuna pravilnika također uvažiti. A ono što je jedina razlika u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u HS-u sa tekstom konačnog prijedloga zakona jest da je prihvaćen prijedlog Odbora za zakonodavstvo HS-a koji se odnosi samo na jednu nomotehničku doradu čl. 5. isti je dodatno nomotehnički dorađen, ostalih izmjena i dopuna nema s obzirom na prvo čitanje i konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona. Hvala lijepo.

Poštovane kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku prije nego što krene rasprava odnosno konačni dogovor da će ovo sve zajedno proći, još jednom bih htjeli podsjetiti i govoriti u ime svih gospodarskih subjekata naročito poduzetnika u ovoj Hrvatskoj koji neće na neki bitan način osjetiti smanjivanje stope za 12% I sam imam tvrtku pa mi je gotovo potpuno svejedno hoću li turističku članarinu platiti 186 ili 171 kunu, smatramo da zbrajanje jednako kao što smo to eto i jučer ovdje govorili kada se govorila i spominjala brojka od 30 i nešto milijuna kuna i ušteda na godišnjoj razini ustvari za pojedinačnog poduzetnika ne predstavlja baš nekakav veliki iskorak naprijed u bolju i svjetliju fiskalnu budućnost njegove tvrtke. Smatramo da sam zakon, a i same članarine treba ozbiljnije doraditi te da su obavezno podložne dubljoj i intenzivnijoj raspravi ne samo u Saboru nego i od strane zainteresirane stručne zajednice kako poduzetnika tako i svih ostalih koji bi mogli biti uključeni u taj krug odnosno proces da se možda jednoga dana turističke zajednice stave na tržište kao samostalni subjekti, da im se možda pravno omogući i da gospodarski djeluju pa da onda vidimo kakao bi rekla stara narodna, kom opanci, a kom obojci, tko zna i može i želi raditi, a tko živi na kako bi rekli na državnoj sisi.

Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali oko izmjena i dopuna ovog zakona, ali kako bi ovim putem još jedanput upozorio na katastrofalnu uređivačku politiku HRT-a koja je jučer na obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika u zadnji tren skinula sa programa film „Koja je ovo država“ i to upravo na inicijativu našeg zastupnika generala Željka Sačića. Međutim, jučer je bila jedna prekrasna sportska večer u Hrvatskoj gdje je Dinamo pobijedio CSK-a, gdje je Rijeka pobijedila Alkamar, gdje su hrvatske rukometašice na Europskom prvenstvu pobijedile Rumunjsku, međutim ništa od toga nismo mogli vidjeti na HRT-u iako plaćamo RTV pristojbu od 80 kuna, pitam se samo zašto, sramota.

Do 9,45 imamo pauzu [[Upadica: Bulj se javio, Bulj se javio]] Ko Bulj? Nisam vidio, oprostite, izvolite. Kao i u prvom čitanju što sam rekao, najveći dio novca od turističkih zajednica odlazi prema županijama, turističkim zajednicama, prema Zagrebu je najveći dio tvrtki tu registrirano npr. kao HT i ostali, najmanje ostaje znači lokalnim sredinama, a inače turističke zajednice u RH ne ostvaruju nekakve rezultate i nove vrijednosti osim što nisu na tržištu i što to naravno košta naše turističke ugostitelje, ljude koji se bave turizmom, naše iznajmljivače što moraju to plaćati. I to je jedino to. To je jedan od nameta koji je pod teretom i na kičmi ljudi koji se bave turističkim djelatnostima i ono što bi tribalo napravit, košto sam rekao i u prvom čitanju, ovu, ovu, tribalo bi ovu naknadu naravno apsolutno ukinuti jel ona je bespotrebna. Ja očekujem da se turizam promovira na sasvim drugačiji način, na puno bolji način, da se ukomponira sa našim poljoprivrednim proizvođačima, a to nije napravio nitko do sada da se proklamira ono što najljepše imamo, a ne da su turističke zajednice uglavnom i u većini svrha sami sebi, da letaju po, odlaze po svijetu, a u biti vrlo, vrlo malo rade za Hrvatsku, vrlo malo, možete se smijati, jer znam iz osobnih iskustava gdje živim da bi trebalo puno više brendirati kao npr. moju Sinjsku alku, tu bi tribalo Nacionalna turistička zajednica, vjerski turizam, Čudotvornu Gospu Sinjsku, sve značajke koje imamo, međutim to tako nije.

Koliko minuta ste rekli? Dakle, kako bi, kako bi još jednom razjasnili našu poziciju kluba vezano za ovaj prijedlog zakona koji držimo izuzetno kvalitetnim s obzirom da se pokazuje da i vlada i Ministarstvo turizma idu prema smanjenju parafiskalnih nameta. Ono što danas čujemo intenzivno u eteru gdje se i udruge poduzetnika javljaju da traže smanjenje parafiskalnih nameta mislim da je ovo dobar, dobar, dobar zakon i da ide u tom smjeru. Mi ćemo sigurno doći do trenutka kada će se upornim smanjivanjem parafiskalnog nameta u turističkim zajednicama, članarine turističke zajednice doći do trenutka kada više neće biti članarina u turističkim zajednicama, kada će se one financirati isključivo sa prihodima od boravišne pristojbe.

Nijedna koliko je meni poznato, a poznato mi je državna brending agencija koja zastupa interese turističke, turističke industrije ne radi na tržištu nego je poticana na razno razne načine iz državnog proračuna. Mi ovdje ne potičemo ništa iz državnog proračuna nego ovdje potičemo, dakle sa osnivačima, sa njihovim prihodima da naše agencije odnosno da naše brending agencije, a to su turističke zajednice rade što bolji posao za mikro lokacije, gradove, općine i županije, pa tako i za brending cijele Hrvatske na svjetskom tržištu. To radimo već dugi niz godina uspješno i iz jedne male turističke zemlje prerasli smo u turističkog diva na svjetskom tržištu.

Hoćeš stanku?

Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice. Članarina je jedan od temeljnih prihoda sustava turističkih zajednica ona se koristi prvenstveno za razvoj turizma RH putem marketinga, stvaranja novih proizvoda, edukacija i ostalih aktivnosti koje obavlja upravo sustav turističkih zajednica. A ako što ste kazali ovim zakonom smanjuje se stopa za obračun i plaćanje članarine za 12%, a sve to u cilju smanjena parafiskalnih davana, za rasterećenje poduzetnika što je važno za reći.

Svakako je to rasterećenje za poduzetnike, a samim time i stvaranje konkurentnijeg poslovnog okruženja i to je ono što je bitno kazat, a to je

Zahvaljujem gospođi saborskoj zastupnici. Upravo je izrekla sve ono što sam ja uvodno najavila i mislim da se cijela priča oko ovih izmjena i dopuna zakona vrti upravo oko smanjenja parafiskalnih davanja. I ja sam nekoliko puta i prilikom prvog čitanja i sada napomenula da idemo prema tome da stvarno turističke članarine neće biti u dogledno vrijeme jedan od velikih udjela, pogotovo na kontinentu moram napomenuti, izvornih prihoda turističkih zajednica. Paralelno s time stvaramo pozitivnu klimu, jedno pozitivno okruženje i jedan način na koji će turističke zajednice moći profitirati od nekih drugih stvari i projekata i sveg ostalog. Vlada RH do sada je uložila oko 10 milijardi kuna kako bi pomogla u očuvanju preko 630.000 radnih mjesta za 107.000 tvrtki, izmjenom ovog zakona dodatno se rasterećuje gospodarstvo. Znamo da je turistički sektor posebno pogođen korona krizom i znamo što se događa nažalost sa industrijom putovanja. Mene zanima, što ministarstvo poduzima kako bi hrvatski turizam bio konkurentan sa drugim državama na Mediteranu i što ste konkretno od mjera poduzeli kako bi pomogli osobama koje nude usluge turizma u domaćinstvu i na OPG-ovima? Ovo je također vezano i uz ovo, ja sam spomenula prije da neke stvari koje su bile predlagane ne ulaze u zakon, ali ulaze u pravilnike koji proizlaze iz ovih izmjena i dopuna zakona, to su upravo pružatelji usluga na poljoprivrednim domaćinstvima na OPG-ovima. I vi znadete i sami i ministrica dr.sc. Nikolina Brnjac komunicira stalno koje su mjere poduzete naravno u suradnji sa ostalim ministarstvima koja su tu ključna i važna, ali turistički sektor se založio za svoje gospodarstvenike. Znadete i sami koje mjere su poduzete da su to mjere za likvidnost poduzeća, da su to mjere za spas radnih mjesta, a isto tako osnovan je i savjet za sljedeću 2021. za spas turističke sezone, jučer su održane prve sjednice savjeta, donose se daljnje mjere, a mi ćemo svakako i u 2021. izmjenama i dopunama pravilnika koji proizlaze iz ovog zakona regulirati olakšanja [[Upadica Radin: Hvala.]] za iznajmljivače odnosno za pružatelje ugostiteljskih usluga na OPG-ovima. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Iako je za pozdraviti naravno smanjenje članarine, mislim da bi ovo smanjenje članarine trebalo povesti računa i o novoj preraspodjeli sredstava što nije napravilo. Ja bih predložio povećati za regionalne odnosno županijske turističke zajednice s 15 npr. 30% uz uvjet da se koriste isključivo za marketinge i promociju top događanja u županiji. Zašto njima više, a manje lokalnima? Pa zato što u lokalnim turističkim zajednicama najčešće nema dovoljno stručnih osoba ili ih nema dovoljno brojem da znaju i imaju vremena kvalitetno provesti npr. promocijsku kampanju na internetu. Recimo, većina direktora koje ja poznam lokalnih turističkih zajednica ne bi znala provesti Google Ads kampanju ili kampanju na Instagramu, Facebooku itd., a niti bi stizali jer s obzirom na to da je svaki TZ samostalna organizacija odnosno firma ima jednako papirologije čisto uredskih obaveza kao i veći TZ recimo županijski s više zaposlenih i sa većim obimom posla. Izvolite odgovor.

Dakle, pogledajte malo u metodologiji, novim godišnjim planovima i programima rada što je čija zadaća i upravo na tragu ovog što ste rekli, da, regionalne turističke zajednice i HTZ provodi veliku marketinšku kampanju jer istina je da male lokalne turističke zajednice za to nemaju ni financijske, ali ni ljudske potencijale. Hvala lijepa, nemate više replika. Da li želi neko iz odbora uzet riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi je g. Hrvoje Zekanović ispred Kluba Hrvatskih suverenista. Ja sam jednu dao. To je dobro. Dakle, govorimo o turističkim zajednicama. Ja sam u prvom čitanju govorio nešto o ovome, malo ću ponovit neke stvari. Čak ću se ispraviti, pojasniti. Kad je govorio poštovani kolega Kliman kojeg danas ne vidim ovdje nažalost, a tu je znači iznimno kompetentan govoriti, on je govorio o HTZ-u, znači o Hrvatskoj turističkoj zajednici, a ja sam govorio prije svega o lokalnim turističkim zajednicama. Što se tiče posla koji HTZ radi, ja ću čak reći da to je zadovoljavajuće i da nije loše i da sve ove velike turističke kuće iznimno ovise o HTZ-u i tu se radi dobar posao ipak ajde ruku na srce, rastemo u turizmu, ajde korona nas je sad malo omela, ali čak smo i tu napravili jedan iskorak u odnosu na ostale turističke zemlje odnosno na konkurenciju. Španjolci su imali 5%, Talijani 10%, mi smo imali skoro 50% cca., nebitno. Međutim, ono što sam ja prošli put istaknuo ovdje, evo ja ću sada to pokušati pojasniti je pitanje malih lokalnih turističkih zajednica. Ne mora svako selo imati turističku zajednicu. Ja sam zaboravio brojku koju ste prošli put izgovorili 300 i [[Upadica iz klupe: 13]] 313 turističkih zajednica. I o toj racionalizaciji ja govorim. I onda kad sam ja možda malo s ovog mjesta bio i preoštar i rekao koliko je tu, niste mi odgovorili, službenih automobila, koliko je tu tajnica, koliko je tu ramsteka, bifteka pojedeno diljem svijeta jer znam o čemu govorim, jer znam, jer iz neke selendre on je šef turističke zajednice, ima 0 turista ili jako malo turista, ali je gospodin i gospođa pojeo, ne znam ni ja, u Parizu na sajmu 17 bifteka. Znate i vi za taj slučaj, o tome ja govorim i to je taj problem koji treba riješiti. Neki veliki gradovi kao što je i moj Šibenik i kao što su male Vodice, ali turističko mjesto Vodice one moraju imat turističku zajednicu, to nije upitno uopće, to nije upitno, ali sad uopće neću imenovat niti jedan grad ili selo da se ne misli da imam nešto protiv tog grada odnosno ili općine, ali od 313 ja bi rekao da je tu pola tih treba ukinuti po dekretu, po dekretu. S tim, sad to nije čak ni vaš posao, to je posao zapravo lokalne samouprave, grada ili županije koja je osnovala turističku zajednicu da oni vode računa što se tu radi, a uglavnom ne vode. Znači imate i vi ingerenciju da vidite što se radi. Okej, možda možete kasnije pojasniti. Dakle, svaku racionalizaciju, čak i ovu pozdravljamo, dakle ovo je racionalizacija, ali smatram da nam ne bi trebalo ovdje malo skraćivanje škaricama nego bi nam trebalo skalpel jedan da se to odreže i da to bude tako kako treba. Uglavnom, ja ću i s ovog mjesta pohvaliti sve turističke djelatnike koji naporno rade i u turističkim zajednicama većih i manjih turističkih središta, ali još jedna oštra kritika na tisuće uhljeba u turističkim zajednicama koje ne rade ništa nego isključivo parazitiraju na turističkom sektoru. I, evo ga ipak ću reći da HTZ znači radi dobar posao, a neka bude i bolji, ne smijemo bit zadovoljni.

Herman, uvažene kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava i podržat će svaku inicijativu kojom se ostvaruje smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, te kojom se administrativno, porezno i parafiskalno rasterećuje hrvatsko gospodarstvo jer svako rasterećenje znači poticaj uspješnijem poslovanju, osobito u okolnostima kriznih situacija poput ove izazvane epidemijom korona virusa. Svima onima koji su pogođeni padom prihoda na ovaj način će se olakšati poslovanje i omogućiti pomoć pri održavanju likvidnosti. No kao i kod svake inicijative potrebno je rješenja predlagati tako da budu cjelovita i korisna, a ne na način da se nude ad hoc rješenja koja u svome sadržaju ne nude mogućnost kompenzacije onima koji su u tim rješenjima oštećeni u smislu smanjenja planiranih prihoda. Posebice mislim na pružanje šanse turističkim zajednicama na kontinentu odnosno na turističkim nerazvijenim područjima da ova sredstva nadomjeste aktivnostima koje ostvaruju prihode, a nisu nametnute gospodarskim subjektima. Ovaj prijedlog zakona direktno ugrožava održivost većine kontinentalnih turističkih zajednica, gradova i općina bez pružanja mogućnosti da steknu samoodrživost. Trenutno su turističke zajednice zakinute za mogućnosti apliciranja na mjere pomoći vezane uz smanjenje poslovne aktivnosti uzrokovane Covid-19 pandemijom iako su u velikoj mjeri onemogućene u obavljanju svojih redovnih aktivnosti, što kao dugogodišnji sudionik u turističkom sustavu i sektoru smatram nelogičnim i neprihvatljivim. Mišljenja sam da će se, da će se način samog djelovanja i financiranja sustava turističkih zajednica morati promijeniti jer je upravo ovaj sadašnji način funkcioniranja sustava zaista teško održiv. Stoga mislim da ukoliko bude daljnjih odljeva financijskih sredstava iz sustava, a on se ne bude definirao, turističke zajednice neće moći odgovoriti na izazove koje nameću trendovi i nove situacije u turističkoj industriji.

Članarina koju gledamo kao parafiskalni namet je svima veliko opterećenje, ali koncept TZ nije izmišljen da bi bio opterećenje već da unapređuju i stimuliraju turističku ponudu na svome području, a time direktno pozitivno utječu na prihode svojih članova i osnivača odnosno gospodarstvenika u turističkoj djelatnosti. Društvo smo koje je sklono govoriti o ukidanju ili reduciranju obaveza, ali bez rasprave o meritumu stvari ili opravdanosti razloga za što one postoje i koja im je svrha. Turizam je važna gospodarska komponenata koja je povezana sa mnogim djelatnostima i čiju važnost ne smijemo zanemariti, već naprotiv iskoristiti je kao bitnog pokretača razvoja cjelokupnog gospodarstva RH. Želim naglasiti kako je ova Vlada u svom dosadašnjem radu pokazala da turizam koristi da se pohvali gospodarskim rezultatima za koje su međutim zaslužni ponajprije ljudi koji se bave turizmom, ali kada treba konkretnim zakonskim mjerama potaknuti razvoj turizma te osmisliti rješenja koja će taj sektor dodatno motivirati donose se mjere koje su neadekvatne i nedorađene te zapravo postižu teret budućem turističkom razvoju.

Kao dugogodišnji djelatnik u tom sustavu ne bi se mogla složiti sa kolegama. To su vrijedni ljudi koji rade dobro za svoje zajednice što se tiče razvoja turizma i zaista se ne bi mogla složiti sa nekim tezama kolega. Smatram da je kao i kod svih složenih sustava potrebno iznaći načina da se isti permanentno unapređuje ili kroz racionalizaciju ili poboljšanje rada i učinaka što se može postići strateškim pristupom, analizom i stvaranjem zakonskih okvira za njihovo bolje djelovanje. Treba uvesti i konkurenciju u sustav turističkih zajednica. Važno je naglasiti da bi jedinice lokalne i regionalne samouprave namjenska sredstva od naplate turističke pristojbe i članarina trebala namjenski koristiti u turističke svrhe. Kako bi se razvijao turistički potencijal pojedinog područja, a što se često u praksi zloupotrebljava na štetu razvoja TZ, a posljedično i na gospodarstvenika u turističkoj djelatnosti i lokalno stanovništvo. Kao zaključak, još jednom bih istaknula da podržavamo svaku mjeru koja olakšava poslovanje gospodarskih subjekata uz potrebu za omogućavanjem drugih izvora financiranja onim subjektima gospodarstva koji pridonose ili olakšavaju gospodarsku aktivnost što TZ zasigurno jesu. Na redu je g. Darko Klasić koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.

Gospodin Antun Kliman govorit će u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Kolegice i kolege. Gospođo državna tajnice sve vas srdačno pozdravljam. Evo pred nama je konačni tekst zakona o smanjenju parafiskalnog nameta turističke članarine za 12% Sve ono što smo već i prije rekli, evo i državna tajnica i kolege u ime klubova i u prošloj raspravi razvidno je da je sukladno akcijskom planu Vlade RH, Ministarstvu turizma povuklo korake i smanjilo parafiskalni namet dakle turističku članarinu za 12% i još niz drugih koraka glede istoga i ova inicijativa je zaista za pozdraviti. Ja bi volio definitivno da se mi opredijelimo da li želimo skidanje parafiskalnih nameta ili ne želimo parafiskalni namet. U javnom prostoru proteklih dana čuli smo velik dio naših poduzetnika traži ukidanje parafiskalnih nameta i jednostavno ovaj zakon to i radi. On mora biti postepen, dakle postepeno ukidanje parafiskalnog nameta zbog toga što se radi o sustavu TZ koje rade izuzetno bitan posao u brendiranju i reklamiranju naših turističkih proizvoda na svjetskom tržištu, a i na domaćem tržištu. Prema tome, ovo moramo pažljivo raditi i mislim da je pristup koji je zauzelo Ministarstvo turizma dobar i definitivno se mora voditi računa o tome načinu kako će se ukinuta parafiskalni namet, ne samo zbog toga da se poduzetnicima olakša samo poslovanje u RH jer kao što je i kolega Dretar rekao da je definitivno to mali iznos u cijelom iznosu koji plaćaju poduzetnici u RH, ali ima puno parafiskalnih nameta pa da je svaki parafiskalni namet u jednom dijelu ovako skinut, mislim da bi došli do značajnijeg iznosa i mislim da se tu trebamo svi složiti da je to dobar korak u tom smjeru. Ali isto tako kolegica iz SDP-a je rekla jednu istinu, a to je da se treba definitivno voditi računa o kontinentalnim TZ.

To sigurno neće ni Vlada RH ni Ministarstvo turizma RH, a neće ni jedna druga organizacija u okviru Vlade RH rješavati, to rješavaju skupštinari dakle TZ.

Mi smo još dodatno u ovoj turističkoj sezoni koja je bila izuzetno zahtjevna iskoračili u našoj prepoznatljivosti i bili smo u ovoj lošoj priči, ako mogu uvjetno tako reći pobjednik turističke godine u Europi.

Moramo biti iskreni da su to turisti koji su došli sa svojim vozilima, to su poglavito naše auto destinacije, govorimo o Istri i o Hrvatskom primorju, Primorsko-goranskoj županiji pa sve tamo negdje do Zadra i to treba pozdraviti.

Istina je i to da je zakon predvidio za TZ koje nemaju svoje opravdanje za uvjetno rečeno postojanje da se mogu spajati, dakle može se stvarati jedna organizacija TZ između gradova i općina da bi što bolje mogli promovirati svoj prostor, svoje komparativne turističke prednosti, sve ono što misle turistički djelatnici, poduzetnici sa tog područja da bi trebalo istaknuti u korist privlačenja gostiju na svoja područja.

U svakom slučaju, da se vratim na sam zakon, mi u HDZ-u podržavamo ovaj prijedlog zakona i mi ćemo ga podržati i mislim da je to jedan doprinos našem gospodarstvu gdje ukidamo jedan dio parafiskalnog nameta i sigurno će doći dan kad više članarine neće biti parafiskalni namet, turističke članarine za hrvatsko gospodarstvo. Ali isto tako moramo već sada razmišljati kako ćemo supstituirati ovaj prihod za kontinentalne TZ koje sigurno će se naći u problemu oko samoga financiranja i evo već sada molim Ministarstvo turizma i Vladu RH da o tome razmišlja i ovdje nadam se da će sve rasprave ići u smjeru kako poboljšati naš turistički proizvod ne samo u kritiku zato što je ovo prijedlog Vlade RH i Ministarstva turizma nego znajući da je hrvatski turizam za sada naša najjača gospodarska grana da u tom smislu bi trebalo voditi te rasprave. Sada gospodin i uvaženi zastupnik Davor Dretar govorit će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Poštovani gospodine predsjedavajući. Uvažene kolegice, uvaženi kolege. Lijepi pozdrav svima. Eto da počnemo sa jednom očiglednom konstatacijom kao što je i uvaženi gospodin Kliman rekao, turizam jest najvažnija gospodarska grana Hrvatske, to je nesumnjivo i tako je. I drago mi je i nadam se da ćemo danas ovdje raspravljati razumno, argumentirano, bez povišenih tonova jer budućnost turizma naravno mora se sagledati razumno i mora mu se omogućiti i kroz gospodarski i zakonodavni okvir da ide naprijed. Svima je nama jasno da se tu kako bi se reklo po domaći može uzeti ozbiljan novac. Naravno turizam treba razdijeliti na nekoliko skupina, ja nisam dovoljno kompetentan niti živim u tim krajevima da mogu govoriti o turizmu na Jadranskoj obali, o velikim TZ bile one u gradovima ili u velikim turističkim središtima od Istre, Srednje ili Južne Dalmacije koje nesumnjivo da moraju postojati i mnoge od njih rade izvanredan posao. Ja ću se okrenuti prema nekim drugim granama turizma, kao što su naravno prvenstveno kontinentalni turizam i ova dobro ideja spajanja zelene i plave Hrvatske ne samo kroz turističku nego i kroz gospodarsku suradnju, ali naravno i kroz turističku ponudu. Hrvatska nije toliko velika zemlja da našim turistima koji nam dolaze na Jadransku obalu ne možemo ponuditi i jednodnevne, dvodnevne, trodnevne izlete u kontinent Hrvatske. To se i sada nudi naravno, ponekad negdje ne.

Radio sam kao vodič, kao voditelj za mnoge tvrtke koje su poduzimale, najčešće su to vikend izleti ide se petkom, vraća se u nedjelju, ide cijela tvrtka, autobus dva ili tri. Uvijek je bilo pitanje kamo se ide, najčešće naravno kada govorimo o kontinentu govorimo se o Slavoniji ili eventualno neka međimursko-zagorska tura, pođe se pa se malo prođe, obiđe, druži se, spava po hotelima, okupaju se ljudi u bazenu sve je to super.

Treba se uložiti u turističke sadržaje ne možemo očekivati od TZ da uloži nekoliko desetaka ili čak stotina milijuna kuna u obnovu dvoraca, toplica ili nečega, to mora učiniti Vlada odnosno učiniti to javnim novcem, novcem poreznih obveznika i time proširiti ponudu. Želim stvarno ovdje govoriti u pomirljivim tonovima i kao 20-godišnji pa mogu slobodno reći i turistički djelatnik pozdraviti sa ove govornice i neke gradove, mjesta i općine gdje se stvarno radi. Evo recimo u Belišću se radi izvanredno, tamo je osnovano jedno Etno selo Bocanjevci koje je počelo privlačiti ljude. Cijela Baranja, ja u Baranju dolazim i dolazio sam još i prije Domovinskog rata i prekrasno je vidjeti razvoj Baranje kao gotovo pa elitne turističke destinacije koja se stvarno razvija i ponudom, kvalitetom smještaja, vrlo je bitan za Baranju i lovni turizam koji bi mogao biti još stvarno i puno profitabilniji i nadajmo se i da hoće.

Novigrad na Moru s onim čuvenim Novigradskom stolom povezao je i gastronomsku i enološku i turističku ponudu cijele Srednje Dalmacije i tamo rade sjajno i njih treba pohvaliti. Evo danas sam pročitao u novinama da u Labinu kreće jedna fantastična investicija Starog rudnika gdje će se turisti spuštati 166m pod zemlju i vjerujem da će to biti još jedan izvanredan turistički proizvod, ali naravno treba uložiti.

Predlažem da se svi zajedno pokušamo dogovoriti oko uspostave sustava procjene izvrsnosti, možemo li to eto poštovana gospođa i državna tajnica pa i svi oni koji su ovdje mislim da možemo razgovarati pomalo o tome jednostavno da se ljudima kaže, idemo primite se posla ili još bolje da ih pitamo, kako vam možemo pomoći, što možemo učiniti da vaš kraj dobije bolju, kvalitetniju, širu turističku ponudu. Ja dolazim iz 3. izborne jedinice Hrvatsko zagorje isto tako ima fantastične turističke potencijale, nalazi se vrlo blizu Zagreba, blizu Zagrebačke zračne luke, nalaze se blizu Slovenije naravno, mogu nam doći Talijani, Austrijanci može nam doć tko god želi. Još uvijek smo nažalost, ajmo to tako reći razbacani na male TZ po općinama i nekoliko ozbiljnijih, nemamo tu pravu podršku, a imamo potencijala postati ozbiljna turistička regija, kada bi naravno kružno zatvorili priču turističke ponude, smještaja, raznih događanja kroz godinu, a tu stvarno imamo svega. Naše povijesne ponude naših muzeja, naše povijesti Krapinskog pračovjeka naravno, imam ozbiljne turističke adute. Evo da vas na tren malo i zabavim, ne znam da li znate da u zagorskom mjestu Oroslavlje postoji Muzej vinove loze, nije naravno čudo da je to u Zagorju, ali je iskreno čudo da je tamo pronađena okamina vinove loze stara oko dva milijuna godina, tako da molim vas u budućim raspravama u Hrvatskoj tko je prvi počeo sa vinskom lozom, molim vas lijepo, kapu dolje Zagorcima. Hvala najljepša.

Znamo da je malo i gospodin Kliman je to rekao i svi smo toga svjesni, ako godišnje platim nisam stigao sada provjeriti, mislim da ja zbog malog prometa plaćam nekakvih 200-njak kuna godišnje, dakle ušteda od 24 kune i nije baš nešto, ali naravno na velikim gospodarskim subjektima to se vidi.

Jedan od puno jednostavnijih načina da financiramo TZ i da turizam postane stvarno profitabilna gospodarska grana ovdje na kontinentu je naravno da im damo da rade, da uložimo u naše sadržaje i da dignemo gospodarstvo jel ćemo na taj način svakako i njima omogućiti da bolje i lakše rade. Hvala na slušanju.

Svaki dan nešto novo naučimo. Gospodin Željko Lenart ispred Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Turizam je grana izuzetno važna za RH, to vam je svima jasno iako ne bismo smjeli dopustiti kao ozbiljna država da nam turizam bude najvažnija gospodarska grana, trebalo bi to biti gospodarstvo i poljoprivreda. No to ne znači da turizam ne trebamo razvijati više nego što ga i dan danas razvijamo. Turizam, turizam je doživljaj za gosta u nekoj destinaciji, a doživljaj je krevet na kojem spavate, kupaonica na kojoj se kupate, hrana koju konzumirate, ophođenje osoblja u čijem objektu boravite, uređenost destinacije u kojoj se krećete, prirodne i ostale ljepote zbog kojih ste došli uživati i kada sretni odete iz Hrvatske onda ste vi najbolja reklama za Hrvatsku. Da bi to tako bilo jako mnogo čimbenika mora bit uključeno u turizam, svi moraju biti dobro posloženi od gradskih uprava, od turističkih zajednica, od ugostiteljskih objekata, smještajnih kapaciteta kojima su vlasnici i stranci i hrvatski građani. Tako da turizam je jedna kompleksna djelatnost koja se često puta olako prihvaća i često puta nam se on događa sam od sebe. Evo imao sam priliku boraviti 2.g. u Ministarstvu turizma, susreo sam mnogo krasnih djelatnika, poduzetnika u turizmu, entuzijasta, zaljubljenika u prirodne ljepote, upravo sve ove doživljaje koje sam nabrojio, koji se trude svome gostu dočarati u najboljem mogućem svjetlu Hrvatsku i sve ono što mi pružamo kao turistička zemlja. Onda dolazimo do ovog našeg gospodarskog dijela gdje su uvijek novci bitni da bi se sve neke stvari posložile.

Često puta je povik na turističke zajednice, ti ljudi ništa ne rade samo troše novac, što možda negdje i je tako, vrlo rijetko, al evo i kao direktor županijske turističke zajednice u druženjima sa ostalim direktorima i djelatnicima susreo sam mnoge ljude koji su baš zaljubljenici u taj posao i trude se bez obzira na to koliko novaca imaju na raspolaganju, što više pridonijeti razvoju turizma. Oni se praktički vrlo često natječu međusobno tko će bolje odraditi određene stvari, tko će više inovacija unijeti u svoju turističku zajednicu. E sada dolazimo do ovog smanjenja od 12%, što za gospodarstvenike, kao evo što je g. Dretar rekao, ne znači Bog zna što, praktički možda i ništa. Zbog toga ponavljam onu koju ponavljam i na ostalim zakonima gdje se smanjuju ovi parafiskalni nameti da moramo uvest u RH da naš poduzetnik plaća jednu uplatnicu prema državi i da on točno zna koliko državi daje, a da država onda sa svojim administrativnim aparatom, sa današnjom softverskom podrškom mogu vrlo lako rasporediti sredstva na korisnike koji tu pripadaju, pa isto tako i za turističke zajednice. Mi danas imamo razvijene turističke zajednice u razvijenim turističkim područjima i turističke zajednice u nerazvijenim područjima. Namjerno sam rekao razvijene turističke zajednice jer u razvijenim područjima ta naknada je poprilično velika članarina, znači prihodi tih turističkih zajednica su veliki i oni imaju izdašna sredstva za svoj rad, al onda dolazimo do kontinenta, kontinentalnog turizma koji nam kaska za obalnim turizmom i to jako kaska, to su ti naši turistički nerazvijeni krajevi, pa onda turističke zajednice imaju vrlo mala sredstva s kojima bi mogli napraviti nekakav pomak. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, evo u kojoj sam ja nekada bio direktor, ima na raspolaganju članarina negdje cca. 200.000 kn, što je vrlo malo za jednu od najvećih županija, a županija koja ima Moslavačku goru, koja ima Lonjsko polje, koja ima Banovinu sa Topuskom i da ne nabrajam sad sve razno razne turističke destinacije i ponude koje ona može imati, tako da smatram da ovom jednom uplatnicom da bi država mogla pravednije raspoređivati sredstva turističkim zajednicama i onda bi se i taj kontinentalni turizam o kojem toliko dugo pričamo i razvijamo ga, ali nažalost ne kreće se on niti u onim okvirima želja koje imamo, niti okvirima potreba koje se traže i od interesa od ljudi iz drugih susjednih zemalja koji bi željeli podsjetiti upravo i kontinent RH. Mi smo toliko mala zemlja kada se usporedimo recimo sa Rusijom, sa SAD-om i tako da moramo i razmišljati i na taj način da je RH s jednog kraja na drugi vrlo kratak vremenski period je potreban da se to, ta razdaljina prijeđe i da taj razvoj kontinentalnog turizma može nadopuniti samo taj razvoj turizma na obali koji pomalo već postaje prenapučen, često puta ponuda postane malo i monotona i trebalo bi ju dopuniti u ovoj sinergiji sa turizmom na kontinentu. Turistički djelatnici u turističkim zajednicama imaju mnogo obaveza oni koji žele raditi, a kao što sam rekao sreo sam mnoge koji to žele, tu i je vizitor kojim se oni bave, tu su snimanja mnogih materijala za promociju, tu su mnoga udruživanja na djelu suradnje, no međutim premala su nam udruživanja turističkih zajednica JLS-ova. Često puta se turističke zajednice osnivaju samo radi toga da bi se nekoga zaposlilo koga se želi zaposliti, neću reć sad neku riječ koju stalno koristimo, ali često puta je tako.

To je, to je pravac za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima koje bi trebale svakako shvatiti da možda će izgubiti netko mjesto direktora, ali opet će u tom sustavu ostati djelovati, ali će interes za tu zajednicu i kako gospodarski tako i ovaj turistički sigurno biti bolje ispunjen i da će prihodi od turizma i dolazak gostiju onda u takvu udruženu turističku destinaciju sigurno biti daleko bolji.

Hvala i vama, gotovi smo s klupskim raspravama.

Da se odma osvrnem na ovo što je …/Govornik isključen/…spomenuo, evo sad je nažalost izašao, vezano za udruživanje turističkih zajednica. Kada smo u prošlom sazivu mijenjali zakon i omogućavali upravo ta udruženja i poticali ta udruženja, to je kao što smo neki dan raspravljali o reformi lokalne samouprave, niko ne želi ukinuti ovaj svoju općinu. To je normalno, tako i vezano za turističke zajednice svako misli da je najbolji, svako misli da je njegov turistički brend u njegovom kraju najljepši, tako da što se tiče samih udruženja mislim da bi tu samo Ministarstvo turizma i sporta trebalo odigrat glavnu ulogu i jednostavno na nekim područjima gdje analiza i statistika govori jedno, na različite načine poticati upravo ta udruživanja, pa čak i izmjenama zakona da u nekim slučajevima možda se to i treba napraviti. Kada gledamo ove izmjene samog zakona i vezano za članarine, okej svima nam je jasno ovo smanjenje od 12% i što ovaj zakon zapravo uređuje, od vezano i samog plaćanja članarina, ali i evidencije, obračuna i ostaloga i ko su sami obveznici plaćanja članarina. Ovo je jedan od niza paketa zakona kao što smo i raspravljali zadnja, zadnja dva tjedna, ali evo i duže, tako da ne možemo i ne bi se složio s kolegama koji to paušalno gledaju ovo je malo smanjenje ili ovo je malo rasterećenje, ovo neće donijeti nekakvog pomaka. Kada, kada ubrojimo sve i kada vidimo od svih mjera iz akcijskog plana Vlade RH još od svibnja ove godine i kada vidimo 500 milijona, preko 500 milijona kuna rasterećenja poreznih obveznika i naših poduzetnika, kada ubrojimo još do kraja godine 10 milijardi kuna koje će ić na očuvanje radnih mjesta, sve su ovo mali dijelovi te slagalice gdje po 20, 30, 10 milijona kuna iz određenih izmjena, određenih zakona, određenog sektora, evo jučer smo imali izmjene Zakona o šumama vezano za rasterećenje od 30 milijona kuna, sve je ovo dio jednoga mozaika gdje dođemo do jedne veće, veće cifre rasterećenja naših poduzetnika. Tako da evo ne slažem se da trebamo sad paušalno gledat ovo je malo il ovo neće neko osjetiti. Ovo, ta teza da ovo neće neko i osjetiti mogli smo vidjeti prije godinu i dvije dana kada smo imali rekordne turističke sezone, pa da su pojedini gradovi namjeravali podignuti paušal iznajmljivačima, pa smo imali prosvjed tih iznajmljivača i to u nekim gradovima na obali. Evo i konkretno u gradu Splitu gdje se neloše zarađuje od turizma i od iznajmljivanja, pa opet i male ili značajnije izmjene vezano za paušale su, su naišle na negodovanje iznajmljivača, tako da ne možemo ni, ni ustvrdit da su ovo male izmjene ili da ih neće naši poduzetnici dočekati na jedan pozitivan, na jedan pozitivan normalni način. Ali kada već raspravljamo o ovim izmjenama i dopunama ne moramo se možda ovaj isključivo držati na članarine, možemo gledati i zadnje same sjednice vlade i ono što je Ministarstvo turizma i ministrica Brnjac predlagala sve u cilju upravo spasa i pripreme za buduću turističku, buduću turističku sezonu.

Sa 30. studenim ove godine ostvareno je 60% prometa u odnosu na 2019.g. što je pa evo dobar pokazatelj u ovim vremenima. Ovi pokazatelji ulijevaju nadu da se ipak isplati ulagati i promovirati Slavoniju, jamči ostanak na ruralnim područjima, ima ekološku, socijalnu i ekonomsku komponentu, ali naravno da tu postoji prostora za jaču promociju, ali svakako tu treba veća i jača podrška države. Slažem se s vama, mislim da je to i ova Vlada, ali ovo je reći ćemo kontinuitet i prošle vlade, zadnjih par godina je pokazala vezano za kontinentalni turizam. Znamo da smo imali Dane turizma prije nekoliko godina na Hvaru i da je tada i bivši ministar odmah rekao da sljedeći dani turizma moraju biti u Osijeku, moraju biti u Slavoniji, moramo poslati poruku kontinentalnom turizmu.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bačiću. Evidentno je da Vlada u ovim kriznim vremenima izazvanim covidom-19 u cilju pomoći gospodarstvu svojim Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalni davanja ide za tim da se pomogne što više, ali i poreznih. Vidjeli smo da kroz svoje krugove, da kroz svoju reformu poreznu preko 10 milijardi se ostavlja gospodarstvu. E sada ovaj akcijski plan koji sam rekao on je i preporuka Vijeća EU u okviru Europskog semestra gdje se RH obvezala da će ga provesti s ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu 2 i Bankarskoj uniji. Smatrate li smanjenje ovog parafiskalnog nameta opravdanim u ovim vremenima? Hvala potpredsjedniče. Hvala kolega BEgonja na replici. Slažem se s vama i definitivno ovo podržavam. Znamo što je u programu Vlade RH vezano za mandatno razdoblje ove četiri godine, ali i sami akcijski plan koji ste napominjali, zato sam na početku samog izlaganja napomenuo da trebamo ovo gledati kao mozaik. Prošli smo više krugova porezne reforme, raspravljali smo nedavno i o reformi lokalne samouprave, sada imamo paket turističkih zakona kada sve to uglavimo, kada sve to zbrojimo vidimo da je Vlada već od početka ove godine u kontinuitetu, ali i u novom sazivu od ovoga ljeta kontinuirano pratila ono što se događa na tržištu i normalno da uz zdravlje ljudi, da im je na prvom mjestu bila jednako i gospodarska aktivnost i poduzetnička aktivnost koja ne smije stati i koja mora biti u svome kontinuitetu.

Naši turistički djelatnici, dobro ste napomenuli mislim da smo mi specifična županija i najveća smo, imamo stvarno zaokružena područja od Makarske rivijere do otoka Brača, otoka Hvara, Zagore i ostalih područja koji se definitivno mogu udružiti.

Maloprije ste vi i kolegica je govorila o tome da treba neke zajednice ujediniti čisto zbog toga da se vide drugačiji efekti, da se smanje davanja tih naših članova turističkih zajednica s obzirom na to da smatramo, stvarno većina nas smatra, da ne moraju svi po dekretu biti članovi tih turističkih zajednica nego oni koji imaju koristi od toga. Svaki poduzetnik kad da nekakav novac očekuje i nekakav input u svoju firmu. Ukoliko daje novac bez veze ne vidi razloga zbog čega se taj novac daje, samo se o tome radi.

Slažem se s vama u dijelu da, normalno da treba apsolutno racionalizaciju podržat i kada pričamo o općinama i gradovima, i kada pričamo turističkim zajednicama ili bilo kojoj reformi koja nas čeka ili koja nam možda EU uvjetuje. Ne bi se složili s vama određeni oporbeni klubovi na bilo koju reformu, bila ona porezna, bila ona lokalna, bila ona turistička, iz bilo kojeg drugog sektora, za ovom govornicom prvo se dignu i prvi je komentar „to treba ukinuti“, „to treba ukinuti“, „to treba zatvoriti“, „to treba ugasiti“, „ako nije samoodrživo treba apsolutno zatvorit“, mislim da to nije put.

Ja bih se založila i za to da se svim onim obiteljskim gospodarstvima, hotelima i restoranima koji nude isključivo hrvatske seljačke poljoprivredne proizvode također dodatno uvedu porezne olakšice, ali i nagrada poput dodatnog suncokreta ili zvjezdice, dakle u smislu kategorizacije da se točno zna da oni koji doista osiguravaju tržište za hrvatske seljačke poljoprivredne proizvode zaslužuju nagradu i da to država potiče. Hvala kolegice Petir. Na replici dobro ste napomenuli upravo ove izmjene ovog zakona vezano i za ugostiteljske usluge u domaćinstvu i po prvi puta vezano za OPG-ove. Znam da ste vi velika zagovornica ne samo OPG-ova nego evo i normalno zdrave hrane i domaćih hrvatskih proizvoda. Kada izađemo, a vjerujem do proljeća da ćemo izać iz svih ovih problema, da ćemo se intenzivno morat pripremat za turističku sezonu koja evo i sada kada razmišljamo i analiziramo što nas čeka na ljeto teško možemo biti ovaj teško možemo biti sigurni u određene stvari, ali mislim da je to nakon svih ovih mjera da spasimo i održimo likvidnost naših poduzetnika i gospodarstvenika, posebice malih OPG-ova, slijedeći korak treba biti to. Trebamo jednostavno rasteretit svakoga ko koristi hrvatske proizvode na bilo koji način, a posebice hranu Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačić, između ostalog govorili ste o svim, gotovo svim rasterećenjima kojima se želi pomoći našem gospodarstvu, o onom smanjenju poreza na dobit do onim rasterećenjima o kojima pričamo jučer i danas vezano za izmjene Zakona o šumama i danas Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Čuli smo kritike kako je to malo rasterećenje. Međutim, ne smijemo zaboraviti što sve očekujemo od tih naših turističkih zajednica kojima je upravo i jedan od prihoda i turistička članarina. Jer u vrijeme ove zdravstvene i gospodarske krize, u vrijeme u koje, koje nam predstoji trebat će dodatan i trud i rad kako bi nas što bolje promovirali, kako bi se bar donekle mogli vratiti na one brojke i rekordne turističke sezone koje smo imali 2019. u odnosu na '18., '18. u odnosu na '17. Vi dolazite iz isto jednoga predivnog ovog kraja u Šibensko-kninskoj županiji, predivnog malog grada tako da znate definitivno o čemu pričate. Ne možemo ukidat sve. U smislu, evo i do sinoć do 3 i 30 se raspravljalo i o zdravstvenom sustavu, ako ukinemo sve i parafiskalne namete i poreze kao što neke, neke oporbeni klubovi predlažu, što će ostati i još postoji i od prosvjete i od zdravstva tako da ne možemo razmišljat na taj način i ne možemo osuđivat ni turističke zajednice u startu.

Svakako ovaj zakon ćemo podržati, svako rasterećenje, pa koliko malo ili koliko veliko bilo je dobro došlo i tu naravno nema zbora. Ali ovo je isto prilika progovoriti o nekim problemima i nekim izazovima s kojima se suočava ovaj sektor i zbog krize, a i šire. Ja mislim da je to potpuno kriva presumpcija i potpuno krivi pristup, ono što Vladu prije svega i nas treba brinuti je likvidnost poduzetnika koji se bave turizmom. Dakle, likvidnost onih koji su prije svega u prvoj skupini koja plaća turističku naknadu odnosno naknadu TZ.

Što pod time mislim?

Drugi fokus je nedostatak kadrova koji mogu efikasno i fokusirano provoditi određene promocije i određene djelatnosti. I treće naravno nedostatak financijskih sredstava. Reći ću vam sa terena, imamo različite ijade kako bih ih ja nazvao, dakle kobasijade, fišijade, grahijade i sl. što je lijepo i što zaista obogaćuje društveni život lokalne zajednice, ali niti na županijskoj niti na nekoj široj razini nema neku veću dodanu vrijednost jer sumnjam da će na grahijadu u neku malu općinicu doći netko i izvan te općine, eventualno susjednih općina, dakle neće doći niti strani turist neće doći niti turist ne znam iz druge regije, niti će doći turist iz Zagreba. Prema tome, vidljivost i značaj takvih manifestacija je mikro, mikro lokalan.

Prema tome, bez korporativne strukture, bez jasne hijerarhije i bez jasne i bez jasnog usmjeravanja novca koji se nalazi u turističkom sektoru bojim se da nećemo postići one rezultate koje bi željeli.

Da bi efikasno usmjerili ograničena sredstava koja imamo na raspolaganju za brendiranje i promoviranje turizma moramo imati jasan plan, znači mora se spuštati od gore prema dolje ili može što se prijedloga tiče ići obrnuto, ali u jednom trenu kada imamo plan tada ga treba tiskati, gurati na svim razinama.

Prva replika g. Ante Bačić. Kolega Hajduković, vjerujem da ste bili na Danima turizma u Osijeku prije neko vrijeme i uspoređivali ste ovdje sad velike i male manifestacije, samo kada pogledamo te Dane turizma koji su bili u Osijeku koliko su prekapacitirali grad i samu županiju.

Pa da ja pamtim i malo duže vrijeme i duže vremena pratim ovu problematiku i ne bih se ograničio na 4 ili 5 godina, gledao bih to kroz razdoblje najmanje 10 godina.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Hajduković, istaknuli ste koliko sam uspio ovdje zapisati prvo da TZ lokalne nemaju stručnih kadrova, da isto tako predstavljaju svojevrsne promotore lokalnim, neću kazat šerifima, ali recimo načelnicima ili gradonačelnicima. Reći ću vam samo nekoliko podataka jer kratko je vrijeme. U 15.g. u gradu Drnišu su 3 direktorice turističkog ureda, niti jedna nije član bila HDZ-a, sve 3 imaju fakultete završeno, zadnja zapravo ima dva fakulteta. Zahvaljujući partnerskom odnosu turistička zajednica je bila partner na 3 europska projekta grada Drniša. Počeli smo sa razvojem turizma na rubnim dijelovima NP Krka itd., ali smo zahvaljujući njima jedan od 5 gradova u Hrvatskoj za razliku od Slovenije gdje je gotovo svaki grad, član smo Svjetske zelene destinacije [[Upadica: Fala]] Da vam kažem, istina radi u Hrvatskoj je to Mali Lošinj, [[Upadica: Fala g. Begonja]] Krk, Delnice, grad Drniš i još jedan grad, ali isto tako u Idenu [[Upadica: g. Begonja]] smo među 5 gradova u toj promociji Europske turističke destinacije izvrsnosti. Hvala lijepo. Pa kolega Begonja, ja to nisam spominjao, ali dobro. Što se tiče znači ove šerife nisam spomenuo niti jednom riječju, to ste vi rekli, 3 direktora u jako kratko vrijeme, ne znam što se dešavalo. Ali hoću vam reći, dakle lokalne turističke zajednice, naravno da neke imaju izuzetne ljude, ali neke nemaju, neke imaju samo jednog čovjeka zaposlenog koji je opterećen i administracijom i ne znam, nazočenju općinskom vijeću i šta ja sve ne znam i puno stvari ga odvlači ili odvlači od onoga što bi trebala radit.

A onda koliko imate ljudi koji nisu jednostavno dovoljno osposobljeni da mogu se nositi sa modernim izazovima rektariranja turističkih [[Upadica: Fala lijepa]] destinacija. Pa evo ne mogu se s vama složit u onom dijelu kada govorite da turističke zajednice u gradovima iako i sama dolazim iz takvog kraja da su te male manifestacije beznačajne za ili nemaju toliku važnost. Jer svaki onaj gost koji dođe u lokalnu sredinu želi osjetiti bilo te sredine i želi se upoznati sa gastro ili bilo kojom drugom kulturom toga kraja. Isto tako jako je važno da je već u prethodnim izmjenama zakona omogućeno povezivanje više turističkih zajednica čime se i stimuliraju da se mogu zajednički organizirati i programi i projekti koji će onda imati puno veću vidljivost prema vani i inače prema gostima i evo u tom smislu je to jako važno. Odgovor g. Hajduković. Da ovoga kolegice, te ijade koje sam ja spominjao ili mikro manifestacije mogu raditi same općine, za to im turistička zajednica ne treba, zapravo će još i uštedjet novaca i moći će ga uložit više u tu manifestaciju ako nemaju turističku zajednicu, sad vam karikiram. Ali da bi organizirali nešto tako mikro karaktera na koje dolaze samo žitelji te općine ili eventualno susjednih općina za to ne treba niti neki posebni marketing, a najmanje vam za to treba turistička zajednica. To nije smisao turističke zajednice. Druga stvar je što se tiče udruživanja, da ono je omogućeno na neformalnoj razini i već se to i dešava, dakle pokreću se neke stvari. Međutim, opet ponavljam, bez korporativnog ustroja mislim da nećemo imati veće, veće pomake jer znate kako kod nas uvijek ljudski odnosi i međuljudski odnosi igraju ulogu, ako se posvađaju dva direktora turističke zajednice eto nam problema.

Ja bi rekla da svaka od te manifestacije veže na sebe još dodatne aktivnosti i dodatne ponude zato bi ih trebalo sagledavati šire jer nemaju sve manifestacije iste ciljeve, nemaju naravno istu razinu proračuna. No smisao aktivnosti koje se provode može biti multifunkcionalan jer turizam sam sebi nije svrha. Kroz turizam se može prezentirati i destinacija, ali i sve ono što vrijedne ruke naših ljudi proizvode i stvaraju naša odlična domaća hrana, naša kulturna baština, naša tradicija, identitet hrvatskog naroda. Tako da svaka ta manifestacija kad ju pogledate ona možda iz perspektive zastupnika u HS izgleda banalno i lokalno, ali ona ima veći sadržaj. Kobasijada u Petrinji pokazuje tradiciju petrinjskog kraja u proizvodnji kobasica i privlače ne samo Petrinjce [[Upadica: Fala]] nego i mnoge druge.

Dapače, one obogaćuju život zajednice i kao što ste rekli na sebe vežu i čitav niz drugih djelatnosti. Dakle u različitim festivalima, na različitim ijadama kako ih ja zovem se često aktivira i veliki broj obrta, veliki, dkle lokalnih prije svega, veliki broj OPG-ova itd., dakle to ima i gospodarski značaj, opet govorimo mikro i lokalno. Ali ovo što vi spominjete dakle radi se o gradu, ne radi se o općini jer grad je taj koji ima veći financijski kapacitet i organizacijski kapacitet koji može organizirati tako nešto. A za ove lokalne mikro priredbe nam zapravo turistička zajednica i ne treba, dakle to nije smisao turističke zajednice, barem ne onako kako ga ja vidim. Hvala lijepo. Pa evo kolega, djelomično ste u pravu kad kažete da neke manifestacije jesu svrha sami sebi. Dakle, turističke zajednice su zamišljene kao destinacijske organizacije, dakle kao menadžment destinacije. Imamo slučajeva, pretpostavljam da je vaša, da je vaša intervencija bila za slučaj na kontinentu nekih manjih turističkih zajednica koje su svrha, koje, koje rade manifestacije koje su svrha sama sebe. Definitivno, ako mi nemamo targetirano gdje pucamo, koju klijentelu gađamo i što činimo time, tim našim destinacijskim menadžmentom da privučemo goste u, u ovaj, u našu općinu ili grad gdje djeluje turistička zajednica onda nismo napravili dobar posao. S druge strane imamo potrebu i svrsishodnost da naše turističke zajednice male i mikro na obali zaista obavljaju jako dobar posao kada prezentiraju sve ono što oni nude sa svojih područja kako bi upoznali [[Upadica: Fala]] kako bi upoznali gosti i isto tako privukli ih i slijedeće godine [[Upadica: Fala]] na otkrivanje još većih znamenitosti sa svojeg kraja.

I slažem se s vama i ponovo ponavljam, dakle mikro manifestacije imaju svoju dodanu vrijednost, ne govorim o tome, ali globalno govoreći za to nam ne treba turistička zajednica, barem ne na kopun, dakle na, na vidu turizma koji mi imamo ovdje. Što se tiče usmjerenosti, dakle dobro ste rekli da turističke zajednice bi trebale promovirati destinaciju i to ima smisla, dakle kada govorimo o našoj obali i gdje turističke i manje turističke zajednice manjih mjesta imaju sredstva koja mogu relativno fokusirano usmjeriti u promociju. To nije slučaj sa kontinentalnim turizmom i tu nam treba jedan drugačiji pristup, prije svega okrupnjavanje, a onda i županijske turističke zajednice [[Upadica: Fala]] trebaju odigrati svoju ulogu. Radi se o tome da ove manifestacije i događaji zapravo i postaju mikro događaji i manifestacije zato što jednostavno zajednice nisu povezane, ne može vam se deseti onda kolegica da imate u jednom selu ili mjestu u Slavoniji kobasijadu, a u drugoj istovremeno, karikiram, ne znam, kulenijadu. Zašto to isti dan?

Ovako imate dva puta u jednom danu male događaje i to nema smisla zato je potrebno okrupnjivanje, zbog toga je potrebno da se zajednice povežu, da međusobno surađuju i da zajednički izlaze prema, prema turistima. Kolega apsolutno se slažem. Naravno imate i dobrih primjera gdje mikro sredine mogu stvoriti i brendirati određeni događaj, ali vrlo vrlo rijetko to mogu napraviti same, dakle to rade u suradnji ili sa okolnim turističkim zajednicama ili sa županijskim turističkim zajednicama. Evo na pamet mi pada jedan primjer, to je KulenDayz u Jagodnjaku koji se već brendirao i nametnuo kao jedna ozbiljna manifestacija što se tiče degustacije, kupovine upravo ovog proizvoda, a naravno i čitav niz drugih popratnih aktivnosti. Međutim, dobro ste rekli bez suradnje, bez planiranja, bez vizije, tu nažalost nema kruha jer ja shvaćam da svako mjesto želi imat svoj dan, to je jasno, evo svoju Fieru Feštu, manifestaciju itd., ali ako tome ne pristupimo sustavno i planirano onda će, kao što ste rekle, sve one potonuti negdje u bezličnost i na kraju nitko neće imat Nemamo više replika i sada je na redu g. Željko Pavić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolegice i kolege. Perić vi ste dole iz Zadra, ako se ne varam iz okolice Zadra ovoga primjer Pašmana. Ako ste na Pašmanu u ljetu i ako vam se desi da imate u Tkonu u subotu navečer Petra Grašu, a u Pašmanu imate Grdovića, problem je, jel tak? Ni jedni, ni drugi nisu zadovoljni. Znači trebamo, trebaju se međusobno povezivati, to su dvije turističke zajednice, trebaju se međusobno povezivati i međusobno surađivati i bit će bolje i jednima i drugima. I stanovnicima će biti bolje, bit će veći promet. Svi smo se zapravo složili da je ovo parafiskalni namet, nismo se složili oko toga da li treba obavezan ili treba biti dobrovoljan i sigurno je to tema o kojoj će se razgovarati u budućnosti jer vjerujem da i vlada, a i svi ostali čimbenici razmišljaju o tome da se ti i takvi parafiskalni nameti ili ukinu ili da se zapravo da budu dobrovoljni. To su zapravo pitanja koja si postavljaju poduzetnici i na njih zapravo i nemaju odgovora. Evo jedan primjer.

I ono što je rekao Domagoj, da prva skupina bude obvezna, a ostale da budu ili dobrovoljne ili da se jednostavno njima, ostalim skupinama to ukine. Da li turističke zajednice imaju smisla? Sigurno imaju, smatram da trebaju postojati s tim da bi se neke jednostavno trebalo ovoga spojiti odnosno da bi se trebale udružiti. Potrebno je mijenjati efekte rada turističkih zajednica i u skladu sa rezultatima turističke zajednice će postajati i prepoznatljivije u svojim sredinama, bit će prepoznati i utjecaj na lokalno gospodarstvo i bit će prepoznato i gospodarskim subjektima, pa će i njima biti lakše izdvajati novac za nešto od čega imaju koristi i imaju dodatne prihode. Ako poduzetnik to ne vidi, ako ne vidi nove prihode, ne vidi ni logiku da daje novac za usluge koje ne koristi ili od kojih nema novih dodatnih prihoda koje ne bi imao ni da turistička zajednica ne postoji. Ima naravno dobrih, uspješnih, inovativnih, poduzetnih turističkih zajednica koje sigurno svojim aktivnostima pomažu i razvoju turizma, a posebno što smo već čuli i ranije i s čime se definitivno slažem, a posebno i ostalim gospodarskim granama i to je ono pozitivno, na tome trebamo raditi, na tome trebamo inzistirati i u tom smjeru trebamo gurati te turističke zajednice da pomažu zapravo svima. Ako će turizam biti ovoga dobar, ako će imati efekte u turizmu sigurno će i ostali gospodarstvenici u tim sredinama imati od toga koristi. Takve bi nam turističke zajednice trebale zapravo biti mjerilo i sa njima i sa njihovim rezultatima treba uspoređivati rad i ostalih turističkih zajednica koje postoje za sada nažalost samo kao forma. Znam da će neki od vas reći da turističke zajednice osnivaju lokalne JLS-ovi, pa nek ih one i kontroliraju, međutim budući da vlada predlaže zakon po kojem se plaća članarina trebala bi definirati i zahtjeve prema turističkim zajednicama i definirati njihove mjerljive rezultate. Dakle, postavlja se pitanje da li ili ne za ovaj zakon, definitivno da zato jer se ipak smanjuje se jedno davanje naših gospodarstvenika, ali i apel da se zakon mijenja što prije kao prvo u smjeru da članarina bude dobrovoljna i da turističke zajednice budu isplative na svim nivoima postojanja. Imate nekoliko replika. Poštovani kolega, u nekim stvarima se mogu složit s vama, u nekim ne.

Dakle, osnivači turističkih zajednica su upravo [[Upadica iz klupe: Znam]] to smo ponavljali, al eto voljela bi to ponovit tako da jednom zapamtimo da zaista nema nikakve veze sa osnivanjem turističkih zajednica ma niti grad, niti županija. Ono što bi htjela reći, a i kolega Hajduković je rekao u svojoj raspravi, turističke zajednice bi trebale surađivati. Primjer iz mog Međimurja iz kojeg dolazim je da upravo mi imamo odličnu suradnju i upravo turističke zajednice županija su te koje bi trebale okrupnjavati i stavljati na kup sve turističke zajednice u svom kraju i to moj kolega Rudi Grula iz turističke zajednice Međimurske županije i gđa. Sandra Heman koja je tu kod nas koja je bila donedavno [[Upadica: Fala]] u turističkom sustavu to rade [[Upadica: Fala lijepa]] Tako da ipak postoje, pardon ali moram završit, samo vas molim da dozvolite, postoje sredine koje to rade i koje se trude, a nažalost neke i ne.

No međutim, ovaj drugi dio koji ste pričali o povezivanju to je dobro i to je reko i kolega Hajduković. Naše zajednice, turističke zajednice bi trebale zapravo funkcionirati kao korporacije. Trebale bi, trebalo bi se znati tko vodi, koga vodi, u kojem smjeru idu pojedine aktivnosti u pojedinoj lokalnoj samoupravi, koji će bit rezultati, koga se želi privući, znači o tome treba razgovarati. Bez te koordinacije ima slabe koristi. Pa evo kolega vi ste ovdje dobro spomenuli tu dilemu koja se javlja na terenu, a to je ko mora plaćati turističku članarinu i da li baš netko mora plaćati turističku članarinu. Vi ste ovdje spomenuli trgovinu poljoprivrednom opremom. Znači tu više dolazi u prilog onoga što ja pričam, jedna uplatnica za gospodarstvenika prema državi. On bi imao jednostavnije knjigovodstvo, bio bi zadovoljniji i jednostavnije bi se kontrolirala njegova uplata. S druge strane u turistički razvijenim područjima glavni prihod turističkih zajednica je boravišna pristojba, nju plaća svaki gost i to je u redu. Nažalost, turistički nerazvijena područja imaju vrlo malo u tom pogledu, ponekad i beznačajno. Ali nezadovoljstvo od gospodarstvenika je zašto ja moram plaćati, ja nemam veze s tim. Hvala vam kolega. Definitivno ova trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom vjerojatno i nema veze sa turističkom zajednicom. Međutim, ono što ste, što ste bili spomenuli, ja se slažem s vama bilo bi daleko jednostavnije da postoji jedna jedinstvena uplatnica i da postoji nekakva analiza na temelju koje bi se ta sredstva onda raspoređivala na nivou države prema lokalnim samoupravama, daleko jednostavnije, daleko kvalitetnije rješenje i za poduzetnika s obzirom na vođenje računovodstva i knjigovodstva, a i nakon toga država bi mogla usmjeravati sredstva prema tome kakve su, kakvi su trendovi u kojoj lokalnoj samoupravi. Nema smisla ulagati novac za turizam u sredinama u kojim ga uopće nema i neće ga biti u odnosu na Dalmaciju gdje je sigurno to potrebno i gdje je taj novac potreban. Kolega Pavić, pa rekli ste u jednoj intervenciji u vašem govoru da je nelogično da netko tko uvozi recimo živu stoku, ako sam dobro shvatio, tako nekako formulacija je bila, da plaća turističku članarinu. Vi znate da u jeku ove pandemije koja je bila, pokazalo se da definitivno turizam je generator jako velikih turističkih, gospodarskih aktivnosti u Hrvatskoj, pa između ostalog i takvih, takvi djelatnosti. Sad zamislite kada netko uvozi živu stoku za potrebe industrije u RH, pa isto tako i turističke industrije, koliko puno više doveze te žive stoke u Hrvatsku da bi mogli servisirati turističke potrebe u RH, pa iz tog razloga je i u klasifikaciji i spomenuta takva, takva, ove djelatnosti jer direkt, direktno i indirektno ovisi o, o, o, o turističkom prometu u RH, sasvim je to logično.

Slažem se sa vama, definitivno to što ste naveli to je jedan od primjera povezanosti između poslovnih subjekata i kako bi to trebalo sve skupa izgledati. Radi se o tome da bi takvi poslovni subjekti trebali to osjetiti na svojem džepu. Ukoliko on to ne osjeti na svom džepu ne vidi koristi zašto to plaća, o tome se radi. I ako to osjeti on će onda biti dobrovoljni član te turističke zajednice i davat će svoj novac za tu zajednicu. Ukoliko to ne osjeti nema koristi za njega, nema koristi za njegove radnike, nema koristi za firmu, sigurno neće biti član toga. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Pavić, mogu se složit, posebice kada gledamo parafiskalne namete da postoje određene nelogičnosti, ali moramo pohvaliti vladu koja je ukinila stotine parafiskalnih nameta zadnjih nekoliko godina, ali volio bi vas upozorit da gledamo društvo i državu kao cjelinu. Moram se i naslonit na, na ovaj komentar g. Klimana jer ste spomenuli tu trgovinu poljoprivrednom opremom ili, ili trgovinu tj. poduzeće koja nabavlja živu stoku, možda ona nema direktan upliv u turizam i turističku ponudu, al ako pogledamo šire, ako pogledamo njihove potrošače, njihove kooperante doći ćemo do toga da i oni sudjeluju u turističkoj ponudi određenoga kraja. Tako da ponavljam, ne trebamo to gledat tako usko. Kao što ste rekli možemo se složit u jednom dijelu u drugom ne možemo. Ja se slažem s vama ovo što ste rekli zadnje. Međutim, ovi parafiskalni nameti vam kod gospodarstvenika zapravo izazivaju veliku konfuziju. Radi se, evo recimo da ne govorimo sad o ovom parafiskalnom nametu, ali općenito parafiskalni nameti.

Hvala lijepo g. predsjedniče. Ali nisam se zbog toga javio za repliku.

Stvar je u tome da oni koji se ne osjećaju da su u turističkim djelatnostima često opstruiraju ili otežavaju donošenje odluka koje su važne za turizam odnosno turističku zajednicu jer su članovi skupštine. Stoga bi trebalo razmisliti o tome da obvezna članarina bude samo za prvu skupinu dok bi za drugu, treću, četvrtu i petu skupinu obveznika bila dobrovoljna. Naravno ne preko noći i ne sad to odjedanput odsjeći nego vidjeti koji bi model bio prilagođavanje tome. Da, to sam već rekao složio sam se s vama i sa vašom raspravom i mislim da je to u redu. Mislim da bi članovi skupštine trebali biti isključivo poslovni subjekti odnosno subjekti iz grana koje imaju direktnu vezu sa turizmom i onda bi se i donosile lakše odluke.

Hvala.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolege zastupnici. Evo ovaj tjedan već treći put otprilike mi se čini da počinjem na, na isti način, a to je da još jednom možemo reć da imamo jedan mali sitan pozitivan korak prema naprijed, no znatno preskroman. Dakle da dobro je da se smanjuje opterećenje gospodarstva, no smanjenje od 12% u situaciji kada imamo jednu povijesnu recesiju i kada prvenstveno turistički sektor je u najvećim problemima gdje imamo, neki gospodarski subjekti imaju pad prihoda i po 70-80%, 12% smanjenje baš i nije nešto što trebamo proglasit revolucionarnim. Dakle, kada to usporedim sa jednom usporedbom koju sam već ranije koristio, a to je kao da požar gasimo bočicom vode, možemo reć da kad smo govorili o uštedama za lokalnu samoupravu da tu bočicu se putem prelila, pa sad niti nema tih ušteda, kod Zakona o šumama je bila jedna mala bočica vode, sada imamo još jednu, a požar zapravo iz dana u dan je sve veći. Ono što mene također zanima, govorilo se puno ovdje o samim turističkim zajednicama. Dakle, kad se govori o destinaciji ili destinacijskom menadžmentu, ipak ako pogledamo u današnjim uvjetima globalnog turizma koji ove godine istina pati, ali s vremenom će se zasigurno oporaviti, postavlja se stvarno pitanje svrsishodnosti nekih turističkih zajednica u, u manjim gradovima, primjerice gdje evo neki možda Kinez koji dolazi obić pola Europe zasigurno neće biti privučen zbog, zbog njihovih kampanja. Također se postavlja pitanje čime mjerimo doprinos tih turističkih zajednica? Drugim riječima, od svih noćenja koja se ostvaruju, od prihoda od turizma koje se ostvaruju, na koji način mi mjerimo koliko zapravo je tu doprinos turističkih zajednica, koliko je doprinos privatnih sektora ili koliki je doprinos Nacionalne turističke zajednice, koliko lokalnih i slično? Dakle, to su sve neki, neke informacije koje, koje bi nam trebale za, za donošenje ovakvih odluka i procijene stanja i svrsishodnosti turističkih zajednica za koje moram reć da u mnogim slučajevima sam vrlo pesimističan. Također postavlja se i pitanje sredstva koja kroz članarine uplaćuju poduzeća u privatnom sektoru da li se ta sredstva mogu koristit efikasnije? Dakle, oportunitetni trošak je ono što uvijek trebamo imati na umu kad je u pitanju javni novac i razmisliti da li se taj novac može koristit efikasnije na neki drugačiji način, da li sama ta poduzeća možda, pogotovo ona koja djeluju u turizmu, mogu efikasnije privuć posjetitelje od samih turističkih zajednica. I za kraj rekao bih da u RH se naplati jedan značajan iznos boravišne pristojbe i smatram da od tog iznosa bi se mogao financirati jedan znatno racionalniji sustav turističkih zajednica da za ovako usitnjenim sustavom uistinu nema problema i da bi turističke članarine zapravo trebalo u potpunosti ukinuti.

Doduše, evo već kroz nekoliko dana rasprave vidi se da je to politika vlade kako se dopasti biračima, pa onda na nebitnim pozicijama u nekim ministarstvima smanjujemo za neznatno, znači pružamo mrvice gospodarstvenicima i to pokušavamo promovirati kao veliku pomoć gospodarstvu.

Ono što mislim da je izuzetno loše i što se svi ti nameti obračunavaju u postotku prihoda. Naime, svi znamo da prihod nije ono što zapravo poduzetniku na kraju ostaje. A evo primjerice u slučaju turističkih agencija znamo da izuzetno velik dio tih prihoda su zapravo samo prolazne stavke gdje oni zakupljuju u ime turista i smještaj i prijevoz i ostalo, tako da postavlja se pitanje stvarno koliko, koliko je to uopće fer postavljeno? Tako da u tom dijelu se s vama izuzetno slažem.

Čisto da vas informiram ako možda niste znali, znači skupštinari turističkih zajednica su upravo oni koji najviše uplaćuju u tu turističku zajednicu. Oni donose i na kraju i verificiraju plan i program i oni su koji stoje iza tog plana i programa, znači i oni onda i verificiraju svrsishodnost, kao što ste vi rekli, trošenja tih sredstava. Dakle, da mene netko natjera da nešto plaćam, dakle da mi je to obvezno onda bih vjerojatno ako mi se ukaže prilika da na nešto utječem, na što se to troši, tu priliku koristio. Ali to ne znači da ne bi smatrao da osobno mogu sa tim novcima napraviti nešto bolje i efikasnije. Tako da mislim da ta vaša tvrdnja ipak ne stoji. Hvala.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici. Evo danas je pred nama novi Zakon o turističkim zajednicama, normalno on je ovdje iz razloga akcijskog plana Vlade RH o smanjenju neporeznih i parafiskalnih davanja. No kad govorimo o turističkim zajednicama to je jedan, jedna široka tema i definitivno evo iskoristit ću isto kratko vrijeme da nekoliko rečenica prozborim o tome. Dapače, podržavam ovakvo smanjenje parafiskalnih nameta i sigurno kao što je i ovdje bilo spomenuto, jučer smo imali Zakon o šumama gdje smo također smanjivali određenu stopu OKFŠ nameta i kao što vidimo, veli stara poslovica „kamen do kamena palača, dinar do dinara ili kuna do kune tisuća“ pa evo lagano smanjivanje u svim mogućim nametima sigurno će ostaviti određenu svotu sredstava našim poduzetnicima. No ono što bi ja u svakom slučaju s obzirom da dolazim iz sjevera Hrvatske spomenuo da, a i kolege su govorile postoji određena razlika između turizma na Jadranu i turizma, kontinentalnog turizma da tako kažem, znači iz sjevera, središnje Hrvatske, Slavonije i tu je potpuno, potpuno drugačija razlika. Ono što je kolegica rekla iz SDP-a, da formalno osnivači turističkih zajednica jesu skupštinari, ali kolko ja znam, a nisam još čuo da ne bi negdje neko drugi osim lokalne samouprave organizirao turističku zajednicu i onda okupio oko sebe te skupštinare, tako da definitivno bez lokalne samouprave ta turistička zajednica, pogotovo na kontinentu, uopće ne bi mogle funkcionirati. Bez većine financijskih sredstava od strane lokalnih samouprave mnoge turističke zajednice ne bi mogle funkcionirati i ja evo bez obzira što možda neki smatraju da nije dobro ja smatram da je povezivanje turističkih zajednica, pogotovo tamo gdje ih ima manje u nekim županijama dobro da se one povežu u turističku, jednu krovnu turističku zajednicu i da one budu na neki način podružnice, te županijske turističke zajednice.

Dapače, evo drago mi je da i Vlada RH i Ministarstvo turizma to prepoznaje i da će to poduprijeti i evo i ja mogu reći da ćemo se mi u Novom Marofu gdje imamo turističku zajednicu, da ćemo se spojiti i da ćemo na neki način ući u sastav županijske turističke zajednice. Ovdje bi samo napomenuo jedan dobar primjer, a razlike između financiranja znači članarine turističkih zajednica na sjeveru i kontinentu su male, boravišna pristojba je mala i tako da, mislim da na jugu, znači na moru praktički prihodi turističkih zajednica neće padati jer oni imaju velike boravišne pristojbe. Kod nas na sjeveru, na kontinentu te boravišne pristojbe normalno jer imamo puno manje turista su manje, ali mislim da kroz ovakvo okrupnjivanje da će se i to na neki način povećati premda, ako se ne varam, kod tog okrupnjivanja moramo biti svjesni da tamo gdje nisu postojale turističke zajednice, a sad kod tog okrupnjivanja oni poduzetnici koji, koji do sada nisu plaćali članarinu turističkoj zajednici jer nisu imali lokalne turističke zajednice, ulaskom u županijsku turističku zajednicu sada će dobiti, dobiti tu obvezu plaćanja turističke članarine. Ali s druge strane ako gledamo mi koji imamo turističke zajednice i naši poduzetnici koji su plaćali tu članarinu dok s druge strane evo županijska turistička zajednica koja je ulagala u ona područja koja nisu imale turističke zajednice, znači ulagali su se novci, a tamo nitko ništa nije izdvajao za te manifestacije itd. Za kraj bi pohvalio jedan smjer koji, evo pohvaljujem Županijsku turističku zajednicu Varaždinske županije bez obzira što je na neki način to i druga politička opcija, ali jedan dobar smjer su kuće s pričom koje smo mi poduprli na lokalnoj razini i koje evo mogu preslikati i neki drugi, definitivno nama je u Novom Marofu to donijelo tisuću posto povećanja turističkih kapaciteta, pa onda i boravišne pristojbe i to je jedan dobar put u razvoju kontinentalnog turizma. Kolega Jenkač, moram se složit s vama. U uvodnom dijelu izlaganja ste napomenuli upravo ovo šta stalno oporba stavlja na dnevni red, a to je to usko gledanje. Moramo gledat šire, ovo je dio jednoga mozaika, kada zbrojimo sve u kratko vrijeme i pripreme proračuna i samoga rebalansa kad ukupno vidimo sve mjere rasterećenja ovo će doć do nekih 560 milijuna kuna za naše poduzetnike, da ne spominjemo 10 milijardi kuna potpora za očuvanje radnih mjesta. I ovaj zakon je dobra prilika da gledamo i novi turistički fond samog Ministarstva turizma jer ste u drugom dijelu spomenili kontinentalni turizam i udruženje turističkih zajednica za kojih samo za potpore za pripremu nove sezone za takve udružene turističke zajednice kao nagrada ide 8 milijuna kuna.

Definitivno, kao što sam rekao svako ministarstvo u svojem segmentu može osloboditi jedan dio, na kraju je to jedan veliki kolač, porezna rasterećenja, porez od dobiti kojeg smo smanjili, porez na dohodak koji se smanjio, znači sve su to na neki način rasterećenja i povećanje ili ostavljamo prihode našim poduzetnicima, povećavaju se i plaće naših građana, tako da su to definitivno odlične mjere. A i evo ponovo pohvaljujem i ovu mjeru Ministarstva gdje evo moram reći da onda ako i, i shvaćam i raspravu oporbe i oni se slažu u tome da treba negdje gdje je to moguće okrupniti i da na taj način onda i sama svrsishodnost promocije turističkih zajednica dolazi do izražaja. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Pavića. Izvolite. Poštovani kolega, evo drago mi je da se slažete sa nekim načelima i principima koje smo izložili, pogotovo za ovaj gore kontinentalni dio Hrvatske. Evo samo da vam navedem nekoliko primjera. Bili ste kod nas u Krapini kad je bio tjedan kajkavske kulture. Jedna udruga. Kad imamo najviše turista u Krapini, imamo kad se organizira utrka koju organizira jedan klub atletski. Drugi primjer isto tako sportski. Znači, turističke zajednice nema nigdje i tu su problemi. To je ono što govorim, trebamo vidjeti koristi od te zajednice, samo se o tome radi, ništa drugo.

Ja mogu govoriti iz vlastitog iskustva, iz regije iz koje dolazim da u svaku manifestaciju koja god da se odvija na području evo mojeg grada, pa onda i šire u čitavoj županiji, financira, sufinancira onda i turistička zajednica, tako da ja vjerujem da je i to slučaj i kod vas premda nije ona direktno nosioc tih aktivnosti. Mislim da, a mogu reći iz nekog iskustva, turističke zajednice često puta okupljaju razne naše udruge, povezuju ih međusobno, financiraju njihova djelovanja, pogotovo gdje te udruge privlače na sebe znači njihove aktivnosti privlače na sebe pozamašan broj ljudi, pogotovo ljudi koji dolaze iz drugih krajeva. Tako da evo ja, ja sam uvjeren da je to tako [[Upadica: Hvala]] i u Krapini. Uvaženi kolega Jenkač, pandemija je najviše pogodila turizam, ali isto tako turizam će nakon krize biti najbrže rastuća djelatnost. Turizam je djelatnost koja korespondira s društvenim i gospodarskim djelatnostima, s privatnim i javnim sektorom, ali i s udrugama civilnog društva. Sva sredstva koja su jedini izvorni prihod turističkih zajednica utroše se namjenski, vratit će se višestruko, a onda su tu i pozitivni efekti na koje svi na kraju budemo ponosni. Pa tako je, povezanost između gospodarstva i, i turističkih zajednica i turizma je, uopće o tome nema potrebe govoriti i normalno da u ovim teškim trenucima rasterećujemo gospodarstvo, ali vjerujemo svi zajedno da će nakon ovih teških trenutaka doći i bolje vrijeme kada će to gospodarstvo i bolje prodisati i donositi bolje efekte i rezultate i normalno da onda i turizam je ta grana gospodarstva koja, koja definitivno doprinosi razvoju čitavih naših krajeva. Evo tu moram opet napomenuti da i nadam se da će ministarstvo posebnu, ajmo reći, posebnu nišu naći za kontinentalni turizam, mislim da oni imaju itekako puno prostora za razvoj. On je još, ajmo reći, nerazvijeni i normalno tamo gdje je nešto nerazvijeno tu imamo najvećeg prostora i vjerujem da i onda i tu će biti efekti na gospodarstvo itekako veliki. Kolega Jenkač, govorili ste u razlici u prihodima turističkih zajednica na obali, u Priobalju, na otocima i kontinentalne Hrvatske. Naime, boravišna pristojba je iznimno značajan prihod u Priobalju za razliku u kontinentalnoj Hrvatskoj u tim turističkim zajednicama gotovo da i nemamo boravišne pristojbe i u biti osnovni prihod su upravo turističke članarine. Međutim, trendovi se mijenjaju, turistički trendovi i posebno sada u ovoj pandemiji vidimo da gost rado bira te netaknute nove destinacije i ako ne bude prihoda neće biti ni promocije upravo takvih lokacija i kako će gost znati što sve imamo za ponuditi ako turističke zajednice upravo ne budu nositelj takve promocije. Znači, ne možemo nešto ukinuti i onda očekivati da će s druge strane niknuti cvijeće ako vi to cvijeće ne zalijevate, ako ga ne gnojite. Tako da definitivno smanjenje da, ali ne apsolutno smanjenje, pogotovo kao što, dobro ste detektirali boravišne pristojbe na kontinentu daleko su manje jer je daleko manji broj turista i financiranje turističkih zajednica kroz članarinu je s jedne strane značajno, ali i važno upravo zbog same promocije tih destinacija i zbog sufinanciranja raznih projekata, OPG-ova, malih poduzetnika koji su krenuli sa svojim kućama koje iznajmljuju i mislim kao što sam rekao da tu imamo itekako značajnog prostora za razvoj.

ne pripadnosti, nema veze, ali jako ste se dobro osvrnuli s tom rečenicom „onog dana kad politika izađe iz sustava turističkih zajednica, turističke zajednice će prodisati u punom smislu tih riječi“ To je jedan od bitnih problema u sustavu turističkih zajednica tako da mislim da ste se dobro osvrnuli, dobro ste to rekli.

Mada kao što ste vi rekli u vašem izlaganju tj. u repliki vašem kolegi, turističku zajednicu čini skupština turističke zajednica, skupštinu čine najveći financijeri te turističke zajednice i mislim da ta skupština i upravni odbor donose odluke koje su najvažnije za funkcioniranje turističkih zajednica i da teško mogu reći da neki, ne bi sad htio reći onu ružnu riječ jer ju ne volim jer sam ju neki dan kritizirao oni šerifi, ali da tu baš mogu načelnici i gradonačelnici apsolutno vladati turističkom zajednicom nego da itekako upliva imaju oni koji ju financiraju, pogotovo na jugu gdje su i, i velike firme i veliki hoteli koji daju značajna [[Upadica: Hvala]] sredstva i hoće o njima odlučivati. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković, izvolite.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Samoj sebi sam postavila pitanje ima li potrebe javiti se za raspravu s obzirom da se nije puno toga promijenilo od prvog čitanja, a tom prilikom smo manje-više sve rekli. Ali nije niti za očekivati da će se nešto značajno promijeniti od prvog do drugog čitanja kad se ništa značajno u Hrvatskoj ne mijenja već punih 30.g. Međutim, postoji jedan drugi razlog zašto je ipak potrebno nešto reći jer je ovo dobar primjer da se ukaže na jedan teatar apsurda. Dakle, mi smo država koja nije u stanju definirati ustavom odnos između pojedinih grana državne vlasti.

Jučer je i g. Gordan Jandroković primijetio da učestalo koristimo institut povrede Poslovnika kad povrede Poslovnika nema jer ne postoji drugi alat da se nešto u raspravi suvislo kaže kada to odgovara konkretnoj situaciji i temi i onome što je netko drugi rekao, a potrebno mu je replicirati. Mi smo država koja nije u stanju napraviti suvisle institucije, dati im dobre ovlasti, ojačati ih da mogu vršiti neovisnu, nepristranu kontrolu pojedinih grana državne vlasti, a propisivali bismo članarine. Mi se bavimo članarinama, nismo u stanju državu dovesti u red, ali propisujemo članarine i tražimo da su obavezne u pojedinim strukovnim organizacijama, pa čak i za one gospodarske grane koje eto konkretno takvu jednu zajednicu kao što je to turistička zajednica uopće ne trebaju i pri tom im namećemo obavezne parafiskalne takse. Znamo da primjerice članarinu turističkim zajednicama plaćaju oni koji se npr. bave šumarstvom. Ja apeliram, i to je itekako tema ove rasprave, prestanite se više baviti članarinama, počnite se baviti sustavom. Ne samo da treba ukinuti ovaj parafiskalni namet u potpunosti, treba ukinuti i turističke zajednice i trebamo prestati frustrirati naše gospodarstvenike time što ćemo smanjenje od 10-tak% predstavljati nekakvom reformom jer to reforma nije. I uzaludne su i vaše priče i obrazloženja kako bez turističkih zajednica ne bi bilo marketinga, ne bi bilo uspjeha u turizmu. Pa imamo preko 300-tinjak ovakvih ustrojbenih tijela koje smišljaju nekakve strategije na mikro razinama ili na nacionalnoj razini, pa sa takvim tink tenkom u turizmu mi bismo imali najrazvijeniji turizam svijeta, a nemamo ga. Zapravo naš turizam je poprilično nerazvijen, ali kako je sve drugo propalo turizam je jedino što je manje-više ostalo. I sve ono što mi smatramo da su ovlasti i obveze, što kao dobro provodi turistička zajednica na lokalnoj razini, organizira „Dane kruha“, vina, sira, pršuta, evo graha, lampica na Adventima, pa sve je to nešto što se može organizirati na drugačiji način. Nema nikakvog razloga da se takve manifestacije ne organiziraju unutar same lokalne samouprave, unutar nekakvog ureda, evo ured za turizam u Gradu Zagrebu. Ali zašto imamo turističke zajednice? E pa zato što bi financijska izvješća Grada Zagreba za ovakve manifestacije još kolko tolko netko i čitao, netko provjeravao i gledao. Spomenut ću recimo i to da smo Milana Bandića prošle godine prozivali da je „Ćaća Adventa“ i da imamo najkorumpiraniji Advent u Europi i u, u skupštini se evo tu ima ljudi koji o tome nešto manje-više mogu reći, tražilo se da se podnesu financijska izvješća, a nikada se nisu podnijela. A zašto? Pa zato što je većina u skupštini glasala protiv. A znamo da su se primjerice kućice dodjeljivale, eto i to njih 50-tak za sveukupno 10.000 kuna čovjeku koji je nekoliko dana prije toga osnovao svoje jednostavno dioničko, društvo s ograničenom odgovornošću, a prije toga je bio šofer samog gradonačelnika. Dakle, što su turističke zajednice? Para institucije. Paralelne institucije koje služe kao protočni bojleri za financiranje nečijih privatnih interesa koruptivnim metodama. Nitko to ne kontrolira. I evo kad smo već i kod Milana Bandića onda ću reći da je jučer otvorio jedan spomenik vrijedan 35 milijuna kuna. Fali nam ćaća koji gleda…

Poštovana zastupnice dajem vam opomenu. Molim vas ostanite ovdje, imate nekoliko replika.

Poštovana kolegice… Irelevantno je nažalost poštovana ovaj zastupnica ne može vam odgovorit.

Hvala vam lijepo.

Srećom pa je rasprava o ovoj temi ionako manje-više završena. Poštovana kolegice Orešković, bez obzira što nemate pravo riječi, ali možete slušat. Slažem se s vama vezano uz Poslovnik. Poslovnik koji je danas na snazi, a protiv kojega je HSS glasovao, znatno umanjuje mogućnost rasprave i kvalitetu rasprave zastupnika u HS, kako se oporba ne bi dovoljno čula, ali dobro, raspravljamo po onome što imamo. Druga stvar, ne slažem se s vama da treba ukinuti turističke zajednice zbog toga što turističke zajednice obavljaju svoju funkciju kao što sam u raspravi i rekao, veliki broj entuzijasta radi u turističkim zajednicama, odrađuje svoj posao i mislim da bi puno lošije izgledao turizam u Hrvatskoj, pogotovo kontinentalni da turističkih zajednica nema.

Malo je neobično za, za ovaj za postavljanje pitanja odnosno ja bi konstatirao samo da definitivno evo u ovom izlaganju imali smo osjećaj za jedan onako bagerski pristup rušenja svih institucija koje prate turističku industriju i rekao bih jedno temeljno neznanje kako funkcionira uopće brendiranje i prodaja turističkog proizvoda na svjetskom tržištu.

Ja bi rekao da se prije svega slažem sa zastupnicom Orešković, a s obzirom da nje nema dolje, iskoristit ću ovu repliku zapravo da odgovorim gospodinu kolegi zastupniku Klimanu koji, kojem bi rekao da zapravo je on taj koji vrijeđa zapravo sve one zaposlenike privatnog dijela turističkog sektora koji zapravo ovih dana se pitaju da li će imat novaca za svoju obitelj za Božić dok svi oni koji su u turističkim zajednicama su na sigurnome i njihovi prihodi su osigurani i njima novac i dalje dolazi, plaće su tu.

Turizam u Hrvatskoj bi tribao biti dodatna vrijednost na ono sve što imamo. Nažalost, pošto je sve rastočeno, devastirano, 2/3 Hrvatske su, g. Kliman, opustošene, isključivo zbog parafiskalnih nameta, isključivo zbog poreza, isključivo zbog toga šta narod, narod nije dobio tu alternativu i nevjerojatno je da imamo tolke potencijale u RH, ne samo kad govorimo o turizmu, o povijesnom, nego o gastro turizmu, sportskim mogućnostima. Ja samo mogu nabrojiti određene stvari, kolegica je iz Đakova, ona ima „Đakovačke vezove“, kolege u Istri imaju svoje brendove i oni rade tu, poglavito u zaleđu. Vi ste kolega Kliman također s toga područja. Međutim je činjenica da župani i gradonačelnici turističku zajednicu koriste isključivo i samo sebi za piar i da ljudi i djelatnici na ovaj namet koji se daje gospodarstvenicim su isključivo piar agencija županima i gradonačelnicima i oni su u okovima djelatnici, u okovima, ovise o turističkom, o skupštini i vijeću, o ljudima koji se nalaze unutra. A ko je na čelu toga? Kad govorimo o turizmu onda moram kazati da mi je nevjerojatno, znate li gdje igram, evo ja ne znam, gdje igram prvi nogomet? Tko zna ovdje, prvi? Na Gardunu u cetinskoj krajini, spomenik se nalazi u Sinju, Gaj Laberije, 2. stoljeće, prvi nogomet je igran u Sinju u cetinskom kraju. Tko to zna?

Zamislite da je netko drugi, imate članak o tome bezbroj objavljenih, zamislite što znači biti, prvi nogomet igrati, najvažniju sporednu stvar na svijetu, da je igrana u Hrvatskoj, a kamoli u mome kraju. Nitko to ne zna, niti koga brine, a na tome bi mogli graditi ogroman brend. U mome kraju imamo Sinjsku alku, imamo Čudotvornu Gospu Sinjsku, vjerski turizam, povijesni, tradicijski, vjerski, alka, viteštvo, čojstvo, imamo sve. Samo nekoliko dana, nekoliko dana kad je alka tada imamo turiste, a tolki potencijal imamo od nacionalnih parkova, rijeka, izvora, izvor, jedino šta radimo na izvoru Cetine, prekrasnom izvoru šta smo ga dali Amerikancima u koncesiju dok je voda na burzi, pitka voda i što SDSS i HDZ u Općini Civljane ruše pločasti most iz 14. stoljeća od stećaka starohrvatskih koji je napravljen, ruše da bi oni napravili novi nego taj što je iz 14. stoljeća, zajedno vaš koalicijski partner Pupovac i HDZ. To radite. A parafiskalni nameti i ova magla koju vi puštate je tolika glupost jel da je turistička zajednica skinute okovane, okove i da djeluje na tržištu kako treba djelovati, a ne parafiskalnim nametima onda bi imali rezultate. Ne bi bili naši rezultati da imamo nikad manje stanovnika na područjima gdje su prekrasni.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Bulj, dobro je što sinjska krajina ima alku, dobro je što ima svetište Velike Gospe i tad se skupi možda desetke tisuća, možda i više ne znam u tih dana, vi to znate bolje od mene. Ali u malim turističkim nerazvijenim područjima turističke zajednice su alat koje tim područjima otvara vrata u turistički svijet i one promoviraju ne samo prirodne ljepote toga kraja, ne samo gastronomiju toga kraja, nego i kulturna dobra, svu turističku infrastrukturu i sadržaje u tom kraju. Slažem se s vama da ne rade sve jednako, dio problema se nalazi i na kadrovima.

Imamo mi brojne znači što možemo pokazati, imamo ljude koji žele ulagati i ulažu, ulažu u objekte koje su za turističke svrhe. Ja ih pozivam dođite svi u drniški kraj, cetinski kraj, zagoru, vrgorački kraj koji je sad poplavljen nažalost i tribalo bi se poduzimati ono kad predlažemo amandmane neke stvari oko navodnjavanja i odvodnje nažalost to se ne poduzima, imamo prekrasne proizvode domaće, autohtone, ali u isto vrijeme vi sada želite urušiti tj. zabraniti proizvodnju autohtonog sjemena, prodaju na tržištu, samo da znate. Imamo mi puno toga pokazati, a turističke zajednice na tržištu bi se bolje pokazale nego da su u okovima lančanim gradonačelnika i župana. Kolega Bulj, pričali ste o nogometu. Još u rimsko vrijeme, ne znam da li se to baš može nazvati nogometom, ali evo mogu isto dati sličan primjer gdje možemo govoriti o nogometu, a za koji sigurno niste čuli. Dakle, prva nogometna lopta u Hrvatsku nije došla u Dalmaciju, nije došla u Split, nije došla u Hajduk, došla je u Slavoniju, došla je u Županju još 1880.g. kad je Slavonija bila dovoljno poznata i bogata da privuče … [[Govornik se ne razumije]] čak iz Engleske koji su donijeli nogometnu loptu, koji su igrali nogomet i koji se i loptali u nedostatku dovoljnog broja igrača. Ali ovo je isto recimo brend na kojem možemo i trebamo raditi, a za koji sigurno ni vi, a i puno vjerujem kolegica i kolega uopće niste čuli. Poštovani zastupnik Bulj.

Taj spomenik možete kad dođete u Sinj vidjeti u Sinju, u Vrličkoj ulici nalazi se spomenik di Gaj Laberije drži loptu, kožnu loptu, znači to je dokazano, povijesno dokazano, imamo udrugu, međutim mi to ne promoviramo.

Evo još jednom bih naglasio da definitivno s ovim zakonom pokazuje se opredijeljenost vlade, Ministarstva turizma da se smanjuju parafiskalni nameti i definitivno vlada ide u pravom smjeru kada čini ovo što čini, između ostalog i sa ovim, sa ovim prijedlogom zakona. Čuli smo dosta oprečne ocijene od toga da nam trebaju turističke zajednice, pa da ne trebaju, pa da nam, trebalo bi ih stavljati na tržište, ne treba ih stavljati na tržište. Turističke zajednice imaju svoj okvir zakonodavni koji ja mislim da je dobar, jednu, jednu dobru dugoročnu perspektivu ako se, ako se budu baviti onim čime se trebaju baviti, a to je destinacijski menadžment. Imamo odlične primjere u razvijenim turističkim, dakle regijama i nisu slučajno razvijene turističke regije razvijene same po sebi nego zato što je skup svih subjekata koji brinu o turističkom proizvodu, to, o tome brinu i definitivno je to produkt tih napora. Isto tako moramo reći da smo ne samo kroz turističke zajednice nego i kroz sve turističke subjekte danas koji su radili na tržištu, a posebno u ovo proteklo vrijeme kad nas je pandemija izuzetno i jako pogodila, a to su naši vrijedni turistički radnici, ugostiteljski radnici, svi oni koji, koji pružaju usluge i koji rade na brendiranju RH i svojih mikro destinacija da su napravili ogroman, ogroman posao. Ali isto tako moramo naglasiti da je ogroman posao napravila i Vlada RH koja je u pravom trenutku intervenirala i dala pomoć, dakle svima onima kojima je to bilo potrebito, a znamo da je najviše, najviše bilo potrebito turističkom sektoru. Pa isto tako evo moram recentno naglasiti da od jučer više nemamo prepreka za, o našoj, o našoj sudbini, da je naša sudbina u našim rukama s obzirom da je Europska komisija odobrila 24,2 milijarde EUR-a sredstava za naš oporavak i za našu, za našu, za našu budućnost, dakle, možemo reći da smo dobili dva cjepiva. Dakle, cjepivo prvo koje se počelo implementirati u Velikoj Britaniji i koje će se ubrzo početi implementirati i kod nas, koje će sigurno smiriti ovu pandemiju i otvoriti nam novu perspektivu u prvom redu gospodarsku, ali isto tako i turističku perspektivu, ispred nas se očekuje jedna, jedna turistička sezona. Ali isto tako dobili smo i drugo cjepivo, a to cjepivo je 24,2 milijarde kuna koji ćemo moći iskoristiti u našem, u našem oporavku, u našoj perspektivi do 2027.g. i svi zajedno napravit jedan boljitak za, za našu državu. U ovom smislu evo želim se zahvaliti Vladi RH i našem predsjedniku koji je izuzetno, predsjedniku vlade koji je izuzetno marno to odradio i gdje smo dobili puno sredstava više nego što je bilo prvotno očekivano iz svih pregovora. 10 milijardi kuna, 10 milijardi EUR-a je dakle predviđeno za otpornost i oporavak našega gospodarstva, između ostaloga i turističkog sektora.

Završno će govoriti također u ime Kluba MOST-a nezavisnih lista poštovani zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepa.

Prvi nogomet da je igran i da je to FIFA priznala, Hrvatski nogometni savez da to ne koristi, u 2. stoljeću, i da imamo spomenik i dokaz dječaka koji drži loptu, evo spomenika, možete to naći. Znači, to je smiješno koliko turistička zajednica nema svrhu kad mi koji se bavimo politikom, koji pratimo povijest, koji volimo sport, koji volimo nogomet, Hajduka, Dinama, našu reperezentaciju koja je bila 2. na svijetu, turistička zajednica ne radi dobro svoj posao jel je isključivo u okovima župana, gradonačelnika, premijera, u okovima.

Međutim, kad si drugi to je tako, previše je to sve skupa ispolitizirano, ja mislim da triba pustit tržištu i ti najsposobniji ljudi će na tržištu zasigurno najbolje odraditi kroz te turističke zajednice bolje nego da mećemo te parafiskalne namete gospodarstvu da bi ti ljudi koji su, ima i sposobnih vjerojatno u turističkoj zajednici, ali ima i onih koji su tu čisto po političkom ključu i to u najvećem broju. Znači parafiskalni nameti ne donose ništa dobro za promociju turizma turističkoj zajednici nego su ovisnici i to je velika šteta našim iznajmljivačima, našim ugostiteljima koje ste pogazili u covid krizi sada i u covid krizi ste pogazili njih.

Čak da je bilo hrabrosti omogućiti im i moratorij na kamate i kredite, kamate i kredite tim ljudima na godinu dana, banke ne bi ništa izgubile, one su solventne, da premijer ima hrabrosti ko Slovenija. Nema hrabrosti reći bankama moratorij na kredite, vi imate veliku dobit i kamate, vi imate ogromnu dobit, vi imate ogromnu dobit hrvatskog naroda, 4 milijarde kuna godišnje na provizije i kamate. Znači vi čak niste turističke djelatnike i djelatnosti povezane s turizmom zaštitili i ovde dolazite s nekim minornim umanjenjem. Parafiskalni ovaj namet je nepotreban. Imamo ljudi sposobnih koji se mogu na tržištu i profilirati, kojima se može pomoći, al svojim sposobnostima će puno bolje brendirati sve značajke Hrvatske, pa i mog cetinskog kraja, drniškog kraja, sve što imamo. Pa meni je začuđujuće da mi ne znamo ovdje za Hrvatski nogometni savez, turistička zajednica puno ne koristi više taj značaj da nije Sinj samo Sinjska alka i samo vjerski turizam, to je najznačajnije. Imamo i ovaj dio, imamo da je prvi nogomet, FIFA je priznala, igran u Sinju.

Imamo jednu udrugu koja se bavi „Dalmati“, znači tu igraju Rimljani i Dalmati, oni se tu bave, volio bi da dođete u Sinj kad budu ti dani da vidite i taj kako se ljudi organiziraju i triba im pomoći, čak i Ministarstvo kulture to priznaje, al nitko ne zna, ne znamo, niko ne zna za taj podatak, vrlo malo. Još jednom, svi potencijali koje imamo, poglavito zaleđe, kopneni dio, ja govorim sad o Sinju i Dalmatinskoj zagori, cetinskom kraju, drniškom kraju, imamo tolki potencijal i za proizvodnju prehrambenih proizvoda poljoprivrednih, ali novim zakonom koji je jučer bio u javnoj raspravi isteka, vi ih želite ograničiti autohtono domaće sjeme nego mora biti unificirano, kontrolirano, tako da nećemo osjetiti više miris jabuke nego ćemo plastike, gume, GMO-a i svega onoga šta imamo na tržištu i šta uvozimo.

Eto imali smo još jednu raspravu vezano uz Konačni prijedlog nacrta izmjena i dopuna Zakona o turističkim članarinama. Ja moram reći isto ko i prošli put da sam jako žalosna kad čujem da se ljude u sustavu turističkih zajednica naziva uhljebima. I sami ste konstatirali i gotovo svi govornici za ovom govornicom da je turizam vrlo važan i da u velikoj mjeri doprinosi u ukupnom udjelu BDP-a RH odnosno da je jedna od najvažnijih grana gospodarstva i moram reći da ljudi koji rade u sustavu turističkih zajednica su u velikoj mjeri upravo tome doprinjeli. Ja još jedanput ponavljam, oni nisu ni dužnosnici, to su ljudi koji su zaposleni putem javnih natječaja, oni moraju imati dakle uvjete za svoja radna mjesta. gđa. Orešković je i prošli puta i sada spominjala da nigdje nije našla nijednu imovinsku karticu da iznosimo ovdje neistine. Ne može pronaći imovinske kartice direktora turističkih zajednica jer oni nisu dužnosnici, a sve njihove plaće, sve ono o čemu su bila postavljena pitanja je javno dostupno i kao što je bilo danas više puta izrečeno, dakle osnivači turističkih zajednica su upravo oni o kojima danas raspravljamo, a to su poduzetnici, to su oni koji plaćaju članarinu. Kao što sam rekla na samom uvodnom dijelu, dakle ove izmjene i dopune zakona idu u smjeru rasterećivanja poduzetnika, je 12%, neki će reći malo, ali u ukupnom iznosu od 2016. do danas to je 32% i kao što smo nekoliko puta spomenuli ide se k tome da članarine ne budu obavezne, dakle ide se prema ukidanju članarina, ali u ovom trenutku, znademo i sami da one jako puno znače osobito za kontinent, za turističke zajednice na kontinentu. Turističke zajednice nisu na tržištu, one su neprofitne i njihova zadaća nije prodaja, njihova zadaća je kreiranje i promidžba turističkog proizvoda i da one ne rade dobar posao ne bi bilo ovakvih rezultata sada i mislim da je turizam jedna gospodarska grana koja je povezana sa svim ostalim djelatnostima i da ne trebamo govoriti o turističkim zajednicama kao onima koje nam nisu potrebne. One su nam potrebne. Da li ih je previše ili nije. Novi Zakon o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma također je omogućio, dakle formalno ujedinjavanje turističkih zajednica, udruživanje turističkih zajednica uz ono projektno u svrhu smanjenja davanja za nekakve administrativne troškove, a poboljšanja njihovih, njihovih aktivnosti i poboljšanja učinka. O svemu tome smo danas raspravljali i mislim da je poanta ove priče da podržimo smanjenje kao parafiskalnog nameta u smislu ovih članarina, ali isto tako idemo prema njihovom, njegovom ukidanju, ali radimo paralelne procese i pronalazimo načine kako održati, kako pomoći turističkim zajednicama i kako ih postaviti na onu pravu funkciju, onima manjima pomoći, ujediniti ih jer svaka od njih imaju svoju svrhu.

Ima nekoliko replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Bulja. Herman, vi ovdje, nismo se razumili, nismo se razumjeli. Turistička zajednica da radi dobar posao u RH i da ima ljudi koji rade svoj posao vjerojatno ima, međutim ovdje se radi o parafiskalnom nametu koji je obavezan, a tržište je nešto drugo.

I morate biti politički podobni i morate bit piar gradonačelnika ne tog kraja, gradonačelnika i to je najgore, znači, ti ljudi žive u okovima.

Da, gradonačelnici, načelnici i župani su samo predsjednici, dakle to je samo jedan glas u vijeću odnosno skupštini, a natječaji za ljude koji rade u sustavu turističkih zajednica su propisani, dakle ne odlučuju predsjednici o njima.

Herman, vi ste govorili o značaju poslovima turističkih zajednica. Svi oni koji danas kritiziraju i žele ukinuti turističku članarinu, svi oni koji kažu da treba ukinuti turističke zajednice moraju biti svjesni, a i naša javnost dobro je da zna da te poslove neko bi trebao obavljati, kakve bi tek onda bile kritike da vlada ukine ovo i onda prepusti kome, privatnicima takve poslove i zadatke.

Evo, ja imam pitanje s obzirom da ste rekli da bez turističkih zajednica ne bi bilo ovako dobrog rezultata u turizmu. Ja vjerujem da vaše ministarstvo ozbiljno shvaća svoj posao i da ima neke konkretne brojke na temelju kojih dajete takve izjave, pa stoga bih vas pitao da li možete sad s nama podijeliti koji bi bio točan onda rezultat turizma u Hrvatskoj da turističkih zajednica nema? Dakle koliko bi manji bio, ne znam, broj dolazaka, koliko bi manje bilo prihoda od turizma i slično? Vidjeli ste i u ovo doba korona krize da koje rezultate smo ostvarili, da smo na Mediteranu bili najkonkurentnija turistička destinacija, sve to morao je neko odraditi. Hvala lijepo. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Hvala vam lijepa.

Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane gđe. zastupnice i gospodo zastupnici. Kao što je poznato Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske je od 1. veljače 2020.g. na uređen način prestala biti članicom EU stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU i Europske zajednice za atomsku energiju. Pitanja sukcesije često se smatraju najtežim pitanjima, iako ovo nije riječ o doslovnoj sukcesiji, ali ima određenih elemenata i u takvim sporazumima je uvijek vrlo važno regulirati i pitanja daljnjeg odnosa građana, njihovoga boravišta, prava na, na stanjenje i slično. Prijelazno razdoblje koje je predviđeno sporazumom tijekom kojeg se i dalje na Ujedinjenu Kraljevinu primjenjuje pravo EU traje do 31. prosinca 2020.g. Mogućnost produženja prijelaznog razdoblja kao što znamo nije iskorištena, ona je bila moguća do 1. srpnja, ali zajednički odbor se za to nije odlučio, dakle ono definitivno završava 31. prosincem ove godine. Jedno o temeljnih prava koje sporazum jamči jest pravo građana povezano s boravkom. To su primjerice ulazak u zemlju, izlazak iz zemlje, privremeni boravak, stalni boravak i eventualna ograničenja prava na boravak, kao i izdavanje novih boravišnih isprava. Taj dio sporazuma stupa na snagu 1. siječnja 2021.g. Time se jamči zaštita osobama koje već borave i dalje nastavljaju boraviti u RH, riječ je dakle o državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji koji eventualno i ne moraju biti članovi odnosno državljani Ujedinjene Kraljevine.

Instruktivni rok koji se određuje konačnim prijedlogom zakona za, da oni reguliraju svoj novi boravak kao državljani treće zemlje, ali sa pravima koje vuku kao sadašnji državljani države članice EU jest 30.6.2021.g. Sam sporazum o povlačenju ne sadrži postupovna pravila, a kako bi se državljanima Ujedinjene Kraljevine jamčila pravna sigurnost, te propisali odgovarajući postupci za prijavu privremenog ili stalnoga boravka, te izdavanje nove boravišne iskaznice, konačnim prijedlogom zakona propisuju se opća odredba kojom se odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji na odgovarajući način i ako nisu u suprotnosti s sporazumom, primjenjuju na državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji. Konačnim prijedlogom zakona upućuju se državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji na odgovarajuće postupke za prijavu boravka ovisno o tome jesu li ili nisu na dan 31. prosinca 2020.g. imali izvršenu prijavu boravka i utvrđuju se naravno rokovi za te prijave. Zakon nadalje propisuje da nepoštivanje rokova za prijavu ne utječe na prava iz sporazuma, niti na prestanak statusa korisnika utvrđenog sporazumom. Međutim, u slučaju nepridržavanja rokova za prijavu privremenog ili stalnog boravka, te za zamjenu boravišnih isprava propisana je novčana kazna od 200 kuna. Ta odredba stupa na snagu nešto kasnije, ne 1. siječnja kao cijeli zakon nego 1. srpnja 2021.g., dakle od tad će biti moguće kažnjavanje onih koji nisu prijavili zamjenu boravišnih isprava. Zakon propisuje izdavanje boravišne isprave u istom formatu sa istim zaštitnim elementima, kao što će, kao što jest iskaznica i za državljane trećih zemalja. Ona će jedino imati oznaku da se radi o osobama koje su korisnici sporazuma, dakle da imaju određena posebna prava. Stupanje na snagu zakona predlaže se sa 1. siječnja 2021.g. jer s tim datumom stupaju na snagu i odredbe sporazuma koje se odnosu prava građana. Predlagatelj ujedno predlaže donošenje zakona po hitnom postupku da državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne bi ostali bez prava utvrđenih sporazumom ili da se ona ne bi pomicala. To naravno je važno i za državljane država članica EU koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini, a osobito nama na prava i obveze hrvatskih državljana koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini. Znači i našim državljanima koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i dalje će se jamčiti prava na, na stanjenje odnosno na korištenje svih onih prava koja su dosada uživali. Naime, sporazum izričito zahtjeva da država domaćin ne smije uvesti nikakva ograničenja ili uvjete za stjecanje, zadržavanje ili gubitak prava na boravak. Uvjete boravka po sporazumu svaka strana mora primjenjivati u dobroj vjeri i bez diskriminacije po državljanstvu već samo u korist osoba koje borave u strankama ugovornicama. Stavio bi još nekoliko napomena koje se tiču boravka hrvatskih državljana u Ujedinjenom Kraljevstvu koji su korisnici sporazuma. Naime, Ujedinjena Kraljevina u svom emigracijskom sustavu vezano za slobodu i kretanje državljana EU nije imala uspostavljen klasični sustav registracije i boravka, kako to ima većina država članica, tako da se taj boravak može dokazivati različitim drugim načinima, dakle nemaju posebnu boravišnu iskaznicu nego se može dokazivati npr. potvrdama poslodavaca ili visokih učilišta ako su osobe studenti, vozačkom dozvolom koja je izdana u Ujedinjenoj Kraljevini, potvrdom da ima zdravstveno osiguranje i na drugi način. Kako bi zadržali pravo na boravak europski državljani, pa tako i RH koji su se nastanili u Ujedinjenoj Kraljevini do 31. prosinca ove godine moraju najkasnije do 30. lipnja 2021.g. regulirati svoj boravišni status putem posebne šeme britanske vlade nazvane „EU Settlement“, dakle hrvatski državljani mogu dokazati da neprekidno zakonito borave u Ujedinjenoj Kraljevini primjerice 5 i više godina i tada mogu pribaviti potvrdu o stalnom boravku, a oni državljani koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini manje od 5.g. dobivaju privremeni boravak koji omogućava nakon naravno 5.g., kad akumuliraju 5.g. boravka da dobiju i stalni boravak. Prilikom prijave na naprijed navedene statuse potrebno je dokazati identitet i naravno dosadašnji boravak u Ujedinjenoj Kraljevini. Prema statistici koju je objavio „Home Office“ u Ujedinjenoj Kraljevini koja je dostupna on line do 30.9.2020.g. zaprimljeno je ukupno 8.170 zahtjeva hrvatskih državljana da reguliraju boravišni status po sporazumu, od čega je odobreno 8.030 statusa, od čega 2.050 stalnog boravka, 5.980 privremenog boravka, odbijeno je 140 zahtjeva, to su uglavnom slučajevi kad neka osoba ne, se ne pridržava zakona ili je prijetnja sigurnosti ili javnom zdravlju.

Od svih njih 88 je odjavilo prebivalište u RH zbog preseljenja u Veliku Britaniju, ali nemamo podatke da su nikad prijavili adresu u inozemstvu. Dakle, ponavljam još jednom usporedbe radi, prema našim evidencijama 1.133 državljana Ujedinjene Kraljevine imaju jednu od predviđenih vrsta boravka. Inače državljani Ujedinjene Kraljevine bili su dužni i do sada registrirati svoj boravak u RH ako su namjeravali živjeti i raditi u RH duže od 3. mjeseca. Registracija boravka, dakle omogućit će nadležnim tijelima RH provjeru ispunjavaju li državljani Ujedinjene Kraljevine uvjete koji su predviđeni sporazumom za boravak u RH. Na kraju samo par riječi o budućim odnosima nakon što stupi sporazum na snagu 1.1.2021.g., znači koji su izvan sporazuma o povlačenju, na državljane Ujedinjene Kraljevine primjenjivat će se nacionalne odredbe Zakona o strancima, dakle našeg zakona za reguliranje boravišnog statusa stranca, kao i prema svim drugim državama, državljanima trećih zemalja. Vezano za viznu recipročnost, EU je državljane Ujedinjene Kraljevine izuzela od obveze posjedovanja viza za kratkotrajni boravak, to je boravak do 90 dana u razdoblju od 180 dana, dok Ujedinjena Kraljevina omogućava boravak državljanima EU do 6. mjeseci bez vize, to je objavljeno na stranicama Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Ako Ujedinjena Kraljevina uvede vizni režim za bilo koju državu članicu, EU će uvesti vizni režim za državljane EU, za državljane Ujedinjene Kraljevine.

Ja sam se samo htio kratko referirati na ovo pitanje reciprocita koji ste vi istaknuli, pogotovo što u reguliranju statusa državljana Velike Britanije odnosno Ujedinjenog Kraljevstva i s druge strane EU. Na početku kada se počelo pregovarat o ovome je bilo se otvorilo pitanje da li će hrvatski državljani biti tretirani jednakopravno kao i ostali europski državljani?

Svakako to je, to je apsolutno točno, RH je članica EU od 1. srpnja 2013.g. i aktivno je sudjelovala u pripremi sporazuma i sva prava se odnose i na hrvatske državljane, kao i na ostalih 26 sada država članica. Ne. Otvaram raspravu prvi je Klub Hrvatskih suverenista u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, nema ga, gubi pravo na raspravu.

Evo pred nama je danas, kako smo i čuli iz vrlo sadržajnog uvodnog izlaganja državnog tajnika, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji s konačnim prijedlogom zakona, a koji je vezan uz Brexit odnosno izlazak Ujedinjene Kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz EU i Europske zajednice za atomsku energiju. Naime, sam sporazum o povlačenju stupio je na snagu nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU 31. siječnja ove godine, u ponoć po srednjeeuropskom vremenu i sporazumom je između ostalog postignuta odnosno osigurana pravna sigurnost u važnim područjima uključujući i prava građana. Ujedno ono što je potrebno za istaknuti je da je stupanjem na snagu sporazuma Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU, ona je to postala, prestala biti na uređeni način, te se sada smatra trećom zemljom. I tim danom je jednako tako započelo i prijelazno razdoblje koje bi trebalo trajati do 31. prosinca ove godine, a tijekom kojeg se primjenjuju zakonodavstva EU na državljane Ujedinjene Kraljevine. Sam sporazum o povlačenju uređuje različite aspekte. Aspekt koji je nama danas važan u kontekstu prijedloga zakona koji je danas pred nama je sveobuhvatna zaštita prava građana EU koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i prava državljana Ujedinjene Kraljevine koji žive u EU. Nadalje, kako je navedeno u materijalima u dijelu ocjene stanja sporazum prepoznaje potrebu uzajamne zaštite građana EU i državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihove obitelji koji su prije 31. prosinca 2020.g., dakle prije kraja prijelaznog razdoblja, ostvarili pravo na slobodu kretanja, te jamči izvršivost njihova, njihovih prava, kao i njihovu utemeljenost na načelu nediskriminacije. Jednako tako sporazumom je državama članicama omogućen izbor između dvije sheme u reguliranju boravišnog statusa državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji. Znači, između konstitutivnog sustava boravka i deklaratornog sustava boravka. Čuli smo od državnog tajnika ažurirane podatke u odnosu na one koji se nalaze u materijalima, a prema kojima je po evidenciji MUP-a u RH ukupno 1.133 državljana Ujedinjene Kraljevine koji imaju prijavljen boravišni status odnosno njih 733 je na privremenom boravku i 360 onih koji konzumiraju stalni boravak. Stoga u svrhu daljnje provedbe samog sporazuma potrebno je učiniti slijedeće, a što smo također čuli iz uvodnog izlaganja državnog tajnika, propisati odgovarajuće postupke i uvjete za prijavu privremenog odnosno stalnog boravka, zatim propisati rokove za prijavu, propisati uvjete pod kojima pogranični radnik podnosi zahtjev za izdavanje pogranične propusnice, te propisati primjenu odredbi Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji na odgovarajući način na državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji koji su korisnici tih prava prema samom sporazumu. Ono što je na kraju također još jednom važno za naglasit je kako će se donošenjem predloženog zakona pružiti pravna sigurnost odnosno propisat će se vrlo jasna pravila koja će omogućiti državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji pravovremeni postupak prijave privremenog odnosno stalnog boravka, te izdavanje boravišnih pristojbi, isprava, kao i postupci koji se odnose na pravo na boravak, pravo na ulazak i izlazak, pravo na stalni boravak, te izdavanje boravišnih isprava, kao i na pravila o ograničenju prava na boravak i prava ulaska, te izdavanje isprave pograničnom radniku. je onaj Domovinskog pokreta u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica, izvolite.

Žao mi je da je sabornica gotovo prazna jer ovo je ipak, čini mi se, važna tema, pogotovo pozadina Brexita i zašto uopće imamo potrebu donijeti novi zakon koji će regulirati ovo pitanje. Danas na Europskom Vijeću se raspravlja i o ovom pitanju i o novom proračunu na, je na dnevnom redu. Hrvatsku kao što znamo predstavlja slovenski premijer Janša jer je predsjednik Milanović odbio otić umjesto premijera Plenkovića, neću ulaziti sad u pozadinu te odluke, ali sigurno nije ovo idealno rješenje, možemo se samo nadati da danas ne padne mreža kako bi naš premijer mogao nesmetano komunicirati sa kolegom Janšom, evo to je stanje. Međutim, treba ipak podsjetit zbog čega je došlo do Brexita. Nisu Britanci bili zadovoljni očito sa funkcioniranjem europskih institucija, to je nešto što jedno duže vrijeme traje. Žele odlučivati npr. o tome tko i pod kojim uvjetima smije ulaziti u zemlju, to je bilo veliko pitanje u kampanji koja je prethodila samog referenduma, nisu pristali na eroziju suvereniteta i prijenos sve više ovlasti u Bruxelles. I primijetili su da je europski projekt otišao u smjer centraliziranja političke moći, a nacionalne su države postupno gubile mogućnosti suverenog odlučivanja o svojoj sudbini. To je mislim važno ipak istaknuti, mi smo najnovija članica EU, međutim ta tvorevina ima svoju prošlost, ima svoje opravdanje, ali malo tko je očekivao ovakav rasplet da će jedna vrlo bitna značajna članica napustiti EU. Međutim, vidimo i u ovim izvanrednim okolnostima pandemije da i ovo što su Britanci odlučili napustiti EU ima i konkretne prednosti. Npr. vidimo da prvi se cijepe protiv korona virus, nema, ne čekaju odluke regulatornih tijela u Bruxellesu, to je jedna konkretna, rekao bi, vidljiva promjena koja ide, nadam se, njima u korist. Danas rješavamo tehnička pitanja nakon Brexita i nemamo ništa protiv da se reguilira ovim zakonom i mislim da je dobar, dobro načelo reciprociteta, da i naši državljani koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini imaju isti status i tretman. Međutim, nešto bi rekao o toj pojavi da taj broj naših ljudi raste i već se govori o novoj dijaspori u nekim zemljama. Mislim da trebamo se osvrnuti na to pitanje jer očito članstvo u EU nije jamstvo da će naša zemlja nužno prosperirati i već vidimo da neki krajevi su prazni ili polu prazni. I svjesni smo svi nažalost da našoj zemlji prijeti zapravo demografski kolaps. Ovdje se govori u Hrvatskoj mnogo o stabilnosti, ali činjenice ukazuju da gubimo utrku, bitku prije svega, jer gospodarski rast u velikoj mjeri ovisi o kvalificiranoj radnoj snazi, to je jako važno istaknuti. Dakle, ne možemo očekivati snažan gospodarski rast ako nam je broj stanovnika, pogotovo radno sposobno, sposobni dio stanovništva u padu.

I tu smo ranjivi, tu smo objektivno ranjivi i mislim da nije na odmet, trebamo i koristiti ovu raspravu danas da se još jednom to podcrta. Novi popis stanovništva slijedeće godine će pokazati koliko smo ljudi izgubili i koliko je zapravo loše ovo stanje. Već donosimo novi Zakon o strancima kako bi zadovoljili potrebe tržišta rada. Dakle, umjesto da smo proveli strukturne reforme i postali konkurentniji, postajemo zemlja koja je ovisna o stranim radnicima. Imamo i dalje preko 500 parafiskalnih nameta, nešto se u ranijoj točki o tome govorilo, dakle preko 500 parafiskalnih nameta. I ne vidim s ovom vladom nikakvu spremnost da se promijeni ovo zabrinjavajuće stanje. Struktura novog proračuna zapravo to najbolje pokazuje. I dalje imamo golemu, neefikasnu i skupu javnu upravu i imamo zapravo preveliki udjel javne potrošnje, dakle ukupne države u ekonomiji, skoro 50% To je previsoko i u zemljama koje isto su prošle tranziciju, stojimo zapravo na dnu i po kupovnoj moći što pokazatelji pokazuju. Jedino Bugari slabije stoje nego Hrvati. Dakle, to su opće poznate činjenice, ali treba, po mom mišljenju, uporno to ponavljati da bi naši ljudi shvatili da zapravo članstvo u EU, što govorim, nije nikakva garancija da će zemlja sama po sebi automatski prosperirati. Poštovani zastupnice i zastupnici, i dalje tvrdim da Hrvatska kao najnovija članica EU očito ne koristi, ne koristi u dovoljnoj mjeri mogućnosti tog članstva. Koliko god se govorilo o silnim milijardama koje imamo na raspolaganju bojim se da se taj novac ili veliki dio tih sredstava neće potrošiti na najbolji način. Smatramo da ga treba više usmjeriti na potrebe realnog sektora, realne ekonomije, pogotovo u ovim uvjetima korona pandemije.

poštovani predstavniče predlagatelja. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica EGP i članovima njihovih obitelji sa konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 80. kojim se uređuje budući boravišni status državljana Ujedinjene Kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske u RH, a nakon okončanja prijelaznog razdoblja koje završava sa 31. prosinca 2020. Naime, Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. na uređeni način prestala bit članicom EU stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz EU i Europske zajednice za atomsku energiju. Tim sporazumom je predviđeno i trajanje prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020. tijekom kojeg se na Ujedinjenu Kraljevinu primjenjuje pravo EU. Cilj prijelaznog razdoblja je omogućiti prilagodbu državnih uprava, gospodarstvenika i građana na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU, te provesti pregovore o budućim odnosima između EU i Ujedinjene Kraljevine. Ono što je posebno bitno, to je da se Sporazumom o povlačenju prepoznala potreba uzajamne zaštite, dakle uzajamne zaštite građana EU i državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji koji su prije 31. prosinca 2020. ostvarivali pravo na slobodu kretanja, te se jamči izvršivost njihovih prava temeljem sporazuma, kao i njihova utemeljenost na načelu nediskriminacije. Vezano za reguliranje statusa državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji unutar EU sporazum je državama, sporazumom je državama članicama omogućen izbor između dvije sheme u reguliranju boravišnog statusa i to konstitutivnog sustava boravka, kako je propisano čl. 18. st. 1. sporazuma i deklaratornog sustava boravka sukladno čl. 18. st. 4. sporazuma. RH se temeljem ovog prijedloga zakona odlučila na primjenu deklaratornog sustava sukladno kojem neće zahtijevati od državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji koji su u opsegu sporazuma, podnošenje zahtjeva za novi boravišni status kao uvjeta za zakonit boravak, već će primjenom deklaratornog sustava državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji boravišni status imati temeljem same činjenice da ispunjavaju uvjete propisane sporazumom i dokle god ispunjavaju te uvjete. To pretpostavlja postojanje boravišnog statusa koji nije uvjetovan konstitutivnom odlukom nadležnog tijela, što mi u Klubu SDP-a pozdravljamo. S tim u vezi korisnicima prava iz sporazuma omogućit će se registracija boravišnog statusa, te će im se nakon provedenog postupka koji je propisan ovim konačnim prijedlogom zakona izdati boravišne isprave kojima se potvrđuje taj status, no taj postupak nema konstitutivni karakter. Prekoračenje propisanih rokova za prijavu odnosno podnošenje zahtjeva za zakoniti boravak ili ishođenje boravišnih isprava neće povlačiti za sobom gubitak prava na boravak odnosno nemogućnost ishođenja boravišne isprave. Za situacije nepridržavanja rokova za prijavu odnosno podnošenja zahtjeva za zakonit boravak, te zamjenu boravišne isprave propisuju se jedino prekršajne odredbe odnosno novčano kažnjavanje. U svim situacijama prekoračenja rokova predviđena je jedino, jedina novčana kazna u iznosu od 200 kuna. U RH se na dan 10. prosinca 2020. temeljem evidencije MUP-a nalazi 1133 državljanina Ujedinjene Kraljevine koji imaju prijavljen boravak. Od toga 773 osobe se nalaze na privremenom boravku, a 360 na stalnom boravku. I to su osobe koje će na ovaj način nakon 31. prosinca 2020. regulirat svoj zakoniti boravak odnosno ishođenje boravišnih isprava u RH. Obzirom da je ovaj odnos uzajaman vjerujemo također da i u Ujedinjenom Kraljevstvu će bit doneseni isti ili slični propisi.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite.

Međutim, ovdje se postavlja niz logičnih pitanja za 1333 boravišne dozvole koje imaju državljani Velike Britanije je ostvareno, nama još nije to zagarantirano sa, s ovim zakonom, nama to nije zagarantirano, u biti ovo je priprema za sporazum koji bi triba biti između Velike Britanije i članica EU, koliko razumijem. Ili bilateralni odnosi, znači bilateralni odnos.

Međutim ja bi najsretniji bio da mi stvaramo uvjete da se ti ljudi vrate ne nasilno, nego da žive u RH, tako da ovim, ovom raspravom moramo otvoriti ta pitanja. I naravno da više ništa nije u EU isto od otvorenih vrata koje je rekla Angela Merkel 2015. od migrantske krize i danas kada kaže politika tj. evo Sebastian Kurtz, austrijski kancelar je rekao da više nema zatvorenih vrata što se tiče ulaska u hrvatsku granicu. Da rješavati ove stvari bilateralno ili u kompletu, ne znam kako će to ić lakše sa Velikom Britanijom jel je stanje postojeće takvo kakvo je. Međutim, ranjivost EU se pokazala Brexitom, a migrantska kriza je u biti i ključno pitanje, poglavito za nas kao RH.

Danas imamo Sloveniju na, koja je poslala vojsku na granicu, s time se javno hvali, dronove i sve drugo, blokirala je granicu.

Tako da u ovome trenutku migranti imaju tu ovaj, imamo migrante, 60.000 migranata po procjenama u bihaćkoj enklavi, imamo slobodan im prostor od Turske prema Srbiji gdje, Grčka-Srbija gdje jednostavno oni mogu ovaj doći tu preko Republike Srpske nama na granicu. Hrvatska je u ovome trenutku jedina žrtva će se dogoditi kad krene migrantski vlak prema Hrvatskoj ako ne budemo kontrolirali granicu. Policija ne može kontrolirati tolku granicu, ne što ne želi nego nema dovoljno snaga, a mi smo i prihvaćajući Marakeški sporazum nismo raspravljali u saboru o tome problemu nego smo ga na odboru prihvatili tj. većina ga je prihvatila, ne želi da se raspravlja u saboru, a Bundestag je raspravljao o Marakeškom sporazumu i problemima koji se mogu događati. Trenutno Erdogan drži ključe jel su migranti na njegovom području dokle će EU moći dogovarat se s njim ili na neki način pokušati zaštitit taj veliki val koji bi u biti došao na Hrvatsku, a hrvatski građani nisu krivi ni u Gorskom Kotaru zbog ilegalnih migranata što se dogodio taj val, nisu krivi za ratove u Libiji, nisu krivi za ratove u Siriji, nisu krivi za ratove u Afganistanu, stoga nismo krivi. Humana crta da, ja sam prvi da mi humanitarno pokušamo riješiti i to je prije svega ljudski, kršćanski, bilo kako gledamo znači to je ljudski pomoći im. Međutim, ovdje dolaze ilegalni migranti nelegalno.

Zašto, napokon zašto hrvatskoj policiji ne pomogne HV na hrvatskoj granici da osiguramo sigurnost granica, a to je ustavno pravo osigurati sigurnost granica, osigurati sigurnost ljudi na tim područjima jer ne može samo Hrvatska, kad uđu nemaju di migranti unutar Hrvatske, oni jednostavno ostaju tu.

U ovome problemu mi nemamo otvorenu rutu. Tako da ovaj problem EU sa našim državljanima triba riješiti, triba riješiti i njihovim ovdje i triba naći načina da se i Engleska prema, Velika Britanija ponaša prema našim ljudima isto što se tiče boravišnih dozvola i svega, dokle će to doć to ćemo vidjeti. Politički trenutak je takav da imamo 2/3 Hrvatske prazne, da nam granicu policija nema dovoljno ni tehničkih, ni materijalnih, ni ljudskih potencijala da ih kontrolira.

Sve su to problemi koji lome unutar EU određene stvari, a mi kao članica EU moramo naše probleme mećat na prijedestal. Volio bi da i kolege saborski zastupnici, mi više o tome progovorimo jel to je ogroman problem, problem ljudima recimo u Gorskom Kotaru. Svaki dan me ljudi zovu da osjećaju strah od tih ljudi jel ima tu ljudi, nisu samo tu djeca i stariji i nemoćni. Tu je najveći broj mladih ljudi koji su vjerojatno jedan broj bio i, i u pripadnici ISIL-a jel niko ih ne kontrolira. Zaštitimo te naše građane, humanitarne aktivnosti Hrvatska triba raspodijeliti sa svim ostalim članicama prema tim ljudima koji su dovedeni u takvu priliku. A inače i određene analize govore da će sve više i više ljudi težiti iz tih krajeva sjeverne Afrike, središnje Afrike, Azije, Indije, Kine, težiti, doći u EU, a naš prostor ostaje nezaštićen, prazan, naša Lika, Zagora, Slavonija, bez kontrole kakvu trebamo imati i kad ćete stvarno vi kao vlada zakon koji smo donijeli ovdje 2016., Zakon o granicama di je doneseno i da je moguće na poziv naravno hrvatske policije prema HV da ide u pomoć hrvatskoj policiji da bi se čuva suverenitet hrvatskih granica i da bi osigurali normalan život ljudima u tim, to su uglavnom sve stariji ljudi ostali, da budu zaštićeniji, sigurniji jel imaju brojne probleme, pa i mlađi ljudi na vrgorskom području, Dalmatinske zagore, mog cetinskog kraja, sad je manje u Slavoniji, nekad je bilo u Slavoniji, al Gorski Kotar, Lika i taj udar prema dole najužeme dijelu naše države je veliki udar i veliki su valovi u skupinama po stotine, dvjesto migranata koji uđu duboko u RH.

Tako da hrvatska granica je nesigurna, EU je zbog politike Andreja Plenkovića otvorenih vrata, hrvatska granica je nesigurna, hrvatska granica je ugrožena, ljudi i stanovništvo su u strahu. Vi ste svjesni da većina toga nije imala veze s ovom točkom nego se mogla pod slobodnim govorom govoriti, ali ja sam vas pustio da govorite. Sad će u ime predlagatelja završno, a oprostite, nisam vidio, u zadnji čas je dao pojedinačnu raspravu, poštovani zastupnik Prica. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, povrijedili ste čl. 238., 242. do 248. gdje ste povrijedili sve te članke jer ja kao saborski zastupnik sam govorio unutar teme, a pošto je tu predstavnik ministarstva, unutar EU, kolko znam, je problem migrantske krize i mislim da je legitimno pitati predstavnika vlade da odgovori na to pitanje i da narod napokon zna treba li da to nije tema ovog zakona, ako ste ga pročitali uopće, ne znam, ali ovaj migrantska tema sigurno nije, pa zato dobijate opomenu.

kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče HS. Danas imamo na redu ovu temu koja je dobrim dijelom tehnička sa onim što su kolege vezano uz tu temu, koja je ponavljam tehnička, rekli već mogu se složiti. No htio sam se javit zbog jednog drugog dijela koji su kolege nakon toga, posebice kolega Bartulica o, o čemu su kasnije govorili. Dakle, na lijepi, mirni i demokratski način su iznijeli svoje stavove kao što priliči jednom demokratskom društvu, no naravno mi se možemo s njima i ne slagati. Prije svega htio bih se osvrnut na ono što govori, što je spomenuo kolega Bartulica prije svega kad je govorio o centralizaciji EU. To je jedno, jedna, ha možemo reći neistina koja se pojavljuje u javnom prostoru. O centralizaciji EU dosta govori njen, veličina budžeta EU.

EU je jedna politička unija koja ima dosta ograničene ovlasti. Što se tiče suverenosti koja se prenosi, da. Jednim možda manjim dijelom se prenosi, no tu je opet pitanje građana kojima suverenost na kraju pripada i građani u svakoj zemlji odlučuju koliko žele da središnja država bude jaka, koliko žele da regionalna vlast ili lokalna vlast sudjeluje u donošenju odluka. Što se tiče samog Brexita koji je spomenut, pošto je ovo danas tema između Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva, neću to komentirati, sumnjam da ću započet neki diplomatski skandal, ali eto reći ću samo i stat ću na tome da smatram da to nije bila dobra odluka, ali više od toga neću, neću govoriti. Također kada govorimo o dijaspori, nažalost da, stotine tisuća ljudi su iskoristile šansu da napuste Hrvatsku, ali to, to je pokazatelj možda nekih naših mana. Mi doista moramo provesti reforme, imamo puno, imamo puno, imamo stotine parafiskalnih nameta, imamo teške poreze, poreze koji teško opterećuju naše gospodarstvo, znamo da imamo velik udio državnih tvrtki, državne tvrtke i socijalna država su dvije različite stvari i iz tih državnih tvrtki proizlazi i dobar dio nažalost i u njima se pojavljuje korupcija i to su definitivno stvari o kojima trebamo razmišljati i da rasteretimo hrvatsko gospodarstvo time da podignemo standard hrvatskih građana da bismo zadržali ljude u Hrvatskoj. Inače predsjednik, na sastanke Europskog Vijeća idu predsjednik vlade, a predsjednik republike ide kada je u pitanju znači ugroza nacionalne sigurnosti, što ovaj put nije bio slučaj.

Tih 447 milijuna građana su naravno i potrošači i to daje nevjerojatne prilike koje naravno hrvatsko gospodarstvo mora iskoristiti. Također moramo reći da je EU jedno od najvećih gospodarstava u svijetu, uz SAD i Kinu i to je sad naravno pitanje koliko se, koliki je taj europski identitet, identitet pripadnosti, osjećaj pripadnosti Europi jak. No to može sigurno isto biti jedan, jedna stvar na koju sami građani EU, pa i građani Hrvatske mogu biti ponosni da pripadaju tako jednoj jakoj, jakoj političkoj uniji. Što se tiče, što se tiče ovih tehničkih stvari već sam rekao da, da neću ulaziti u te tehničke stvari, tako da bih samo rekao da EU nam daje velike prilike, donosi svoje pluseve, donosi sigurno i neke minuse, ali sigurno smatram da takav jedan veliki mirovni projekt koji traje desetljećima gdje se mirnim putem, znači došlo ipak do suradnje između 27 država, 447 milijuna građana, mislim da je to nešto što uvijek trebamo poštivati. Poštovani kolega, dakle više puta je tendenciozno ovih dana spomenuto u javnosti odnosno od jučer kako je predsjednik Milanović odbio ići na Vijeće Europe. Međutim, do sada je bio uobičajeni postupak i često puta se događalo da predsjednik Vlade RH zastupa stajališta Slovenije, isto tako da predsjednik Vlade Slovenije zastupa stajališta Hrvatske. Nije to prvi put, nije to zadnji put, a doista ste u pravu kad kažete da, da predsjednik republike je u neku ruku ovlašten za zastupanje RH pred Vijećem Europe kad se pitanja odnose na obranu i nacionalnu sigurnost. Koliko znam i u, koliko znam i u, i kod drugih država se znalo događati u slučaju da, ne znam, premijerka Finske ne može ić, zamijeni je neki od čelnika neke druge države, tako da to nije prvi put da se tako nešto dogodilo.

Poštovani g. potpredsjedniče, gospođo i gospodo zastupnici. Predlagatelj je dobio još jedan amandman na tekst konačnog prijedloga zakona koji je podnio Klub zastupnika HDZ-a.

Samo da napomenem da Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU je na snazi od 1. veljače 2020.g., a za Poglavlje 2. koji regulira boravak trajalo je prijelazno razdoblje odnosno traje do 31.12. ove godine, samo radi određenih dilema i upita koji su ovdje iznijeti. Hvala g. potpredsjedniče. g. Državni tajniče, ova točka dnevnog reda je otvorila i raspravu o kojoj su bili, o tome koji su bili razlozi za Brexit, prednosti ili mane članstva u EU i zato mislim da je važno i za hrvatske građane još jednom napomenuti kako ta odluka očito geopolitička Britanija koju su oni donijeli legalnim putem, međutim ne može se usporediti pozicija Velike Britanije i RH, dakle bivšeg jednog carstva koje ima … [[Govornik se ne razumije]] koje ima bivše kolonije, koji ima jedno ogromno tržište na koje može i danas računati.

Zahvaljujem se potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, posljednjih dana svjedočimo nezapamćenim poplavama na vrgorskom području. Naslovnice dnevnih novina i portala pune su svjedočanstava naših sugrađana koji već danima nisu oka sklopili. Pod vodom su ceste, ugrožene su kuće, a neke su već i poplavljene. Mještani iz kuća spašavaju šta se spasiti može. Osim ljudskih tragedija i osobne imovine ugrožena je i glavna gospodarska grana vrgorskog kraja, a to je poljoprivreda. Vrgorsko polje je značajan proizvođač poljoprivrednih proizvoda. Na području grada Vrgorca vrlo je razvijena proizvodnja jagoda i ostalih kultura. Udruga „Vrgoračke jagode“ okuplja 41 proizvođača jagoda iz 3 vrgoračka polja, Rastok, Jezero i Bunina. Procjenjuje se da je na vrgoračkom području posađeno između milijun 200 tisuća i milijun 400 tisuća sadnica jagoda. Voćne vrste proizvode se na 472 poljoprivredna gospodarstva, a povrtne kulture proizvode se na 295 poljoprivrednih gospodarstava. Izvješća Hrvatskih voda govore nam slijedeće. U proteklih 7 dana pale su ekstremne količine oborina, u prosjeku više od 200 milimetara, a lokalno i puno više. Prema podacima DHMZ-a na kišomjernoj postaji Rašćane od 3. do 9.12. palo je čak 485 milimetara kiše. Uslijed velikih količina oborina dana 3.12. došlo je do izljevanja rijeka Matice, Rastoka i Matice Vrgorske, pri čemu je poplavljeno više od 1500 hektara poljoprivrednih površina. Nadalje je dana 4.12. zbog ograničenih kapaciteta ponora rijeke Betine došlo do površinskog tečenja i plavljenja okolnih poljoprivrednih površina i lokalnih poljoprivrednih puteva. Trenutno je danas u naselju Kokorići poplavljeno i ugroženo 10-tak kuća, dok je 30-tak kuća prometno odsječeno. Najviši vodostaj očekuje se tijekom današnjeg dana. Ovakvi su se poplavni događaji na ovom području događali i ranije, ali nikad u ovakvom obujmu. Sličan događaj na ovim prostorima dogodio se '60-tih godina prošlog stoljeća. Na terenu su uz djelatnike Hrvatskih voda i Vodoprivrede Vrgorac i pripadnici HGSS-a i vatrogasnih postrojbi. Nažalost, zbog same prirode krškog terena vrlo teško je provoditi obranu od poplava jer se stalno pojavljuju novi izvori. Predsjednik vlade g. Andrej Plenković i resorno Ministarstvo poljoprivrede na čelu s ministricom Marijom Vučković pozorno prati situaciju i vrši izvide na terenu. Danas u Vrgorcu je ministrica Vučković na sastanku s Damirom Krstičevićem posebnim savjetnikom i izaslanikom predsjednika Vlade RH, županom Splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom, gradonačelnicima Vrgorca i Ploča, te susjednih općina dogovarala daljnje korake u cilju što hitnijeg i efikasnijeg rješavanja nastale situacije. Kao što vam je većini poznato, Ministarstvo poljoprivrede već ima Podmjeru 5.2. potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Radi se o obnovi poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a uvjeti prihvatljivosti su službena potvrda nadležnog javnog tijela o tome da se dogodila prirodna nepogoda koja je uzrokovala štetu od najmanje 30% relevantnog poljoprivrednog potencijala. Mjerom se ne odobrava potpora za gubitak prihoda. Prihvatljivi troškovi su investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje, rekonstrukcija, opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata, popravak il nabava novih rabljenih poljoprivrednih strojeva, nabava domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada ili bilja. Prednost će imati korisnici s višim stupnjem oštećenja proizvodnog potencijala. Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata u iznosu od 100% vrijednosti prihvatljivih troškova. Proglašenje elementarne nepogode nije vremenski ograničeno, te se može očekivati uskoro, tada će se početi prikupljati prijave šteta. Prema riječima župana Splitsko-dalmatinskog elementarna nepogoda će nedvojbeno biti proglašena. Nakon proglašenja će Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda procijeniti štetu i dodijeliti sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Pouka za budućnost iz ove nepogode može biti ta, suradnja države, resornog ministarstva i cjelokupnog sustava nacionalne sigurnosti dobro pripremljenim mjerama koje predviđaju ovakve događaje može biti vrlo djelotvorna. Partnerski odnos lokalne, regionalne i državne uprave koji svoje znanje dijeli i uvažava druga mišljenja može zaštititi svoje građane i efikasno im ponuditi pomoć za normalizaciju života i ponovno pokretanje proizvodnih pogona.

da pomoći i vjerujem da će hrvatske zadužene službe i sve institucije odraditi svoj posa, posao, da neće biti žrtava, ne daj Bože, do sada nije bilo i da će ipak proći na kraju sve u najboljem redu, da će ljudi biti obeštećeni i da će na tome području i dalje biti vrgoračka jagoda i dalje će biti voće, povrće, vinogradi, sve što krasi taj dio. Međutim, ovo nam mora biti opomena da krška područja i štetni projekti, kad se rade štetni, poglavito, ali i oni koji se grade da tribamo biti na tome području osjetljivi. To područje ima bezbroj upojnih jama, bezbroj ovaj, tako je to, krš je to, to je spužva u biti i ako se dogodi kao što se je dogodilo sad u Vrgorcu i na drugim područjima da dođe do određenih poremećaja, a mi se ne smimo igrati na tom području sa prirodom onda dolazi do toga da se stvaraju akumulacije koje su neviđene dosad i ljudi jednostavno, u kontaktu sam s tim ljudima s toga područja, ne mogu vjerovati da se to događa. Naravno da tribamo ovde malo i kritike uputiti, al ne kritike da, radi kritike, neg jednostavno sve što trebalo je Hrvatske vode odraditi, zasigurno nisu odradili, za ono što ih građani plaćaju. Nadam se da ćemo napokon napraviti sustav odvodnje vrgoračkoga polja, cijeloga u cijelosti, a i ovih mjesta, da ćemo naći načine i modele, na to se je godinama upozoravalo, ništa se nije poduzimalo. Bio sam osobno bezbroj puta kod voćara kad im poplave, doli vinogradara, njihove površine u brojnim mjestima i očekujem da će se krenuti puno ozbiljnije u taj proces poslije ovoga da se ovo više ne ponovi. A još je značajnije na tom području imamo jedan ogroman resurs, to su pitke vode, pa imamo štetne projekte kao što su CGO Lećevica ili druge izgradnja npr. na području Dugopolja i danas imamo problem da cijeli Split kad je malo manja kiša nema vodoopskrbu iz Jadra jel dolazi do zamućenja. Tako da tribamo paziti i dobro čuvati naše vode, pitke vode, naše resurse i izvore i u Zagoru i krška područja jednostavno ih moramo zaštititi, ono što moramo napraviti za razvoj moramo, al ono što ne bi tribalo biti na tom području kao što su CGO zbog tog spužvastoga našega krša na tom području, naše Zagore, cetinskog kraja, vrgorskog kraja, makarskog zaleđa, omiškog zaleđa, drniškog, kninskog zaleđa, to je vrlo rizično i zato moramo sve napraviti da taj resurs i te naše pitke vode sačuvamo jer ćemo se dovesti u poziciju da ćemo zatrovati i Cetinu zbog toga šta aglomeracija nije napravljena, pa idu vode fekalne u Cetinu i nekontrolirano ulaze. Tako da moramo brinuti o tom našem resursu jer od prije neki dan će biti na burzama kao nafta bit će pitka voda. Ne možemo se igrati s time.

Ono što se mora napravit, treba napravit, al oprezno jel da se ne bi događale ove stvari kao što su u Vrgorcu. Nadam se da će sve proći u najboljem redu, da će vlada i županija iznaći najbolja rješenja i da će biti na kraju sve oke. Mi ćemo nastaviti s radom u ponedjeljak, naglašavam u ponedjeljak 14. prosinca.